Poštovani predsedavajući, poštovani gospodine ministre, koleginice i kolege narodni poslanici, malo pre kada sam iznosio podatke zašto bi trebala policija da udaljava nasilnika iz porodičnog doma razmenili smo mišljenja i predstavnika policija i nekih narodnih poslanika i tu se razlikujemo.

Želim da vam kažem da u prošloj godini je bilo šest hiljada prijavljenih nasilja nad ženama. Od toga je 3.642 slučaja prosleđeno tužilaštvu, gde je tužilaštvo donelo 1.712 presuda, a da je od toga samo 634 zatvorskih kazni, da je tužilaštvo prošle godine izreklo samo 70 mera iseljenja nasilnika iz porodičnog doma, dok je 1.250 žena napustilo svoj dom i otišlo u „Sigurnu kuću“ Upravo su ovo podaci koji govore o neophodnosti da policija koja prva dolazi u kontakt sa nasilnikom da ima tu meru privremenog udaljavanja nasilnika kao hitnu meru zaštite žena od nasilja u porodici. Želim da narodne poslanike obavestima da je ova ideja u skladu sa prihvaćenom Konvencijom Saveta Evrope koju je Srbija potpisala 31. oktobra 2013. godine, tzv. Istanbulska konvencija, koja predlaže kao hitnu meru i upravo policiji da je ovlašćenje. Ono što takođe želim da podelim sa vama je da ovakvu zakonsku odluku imaju i austrijsko zakonodavstvo koje je prvo to donelo pre desetak godina, da je nakon toga usvojeno i u nemačkom zakonodavstvu i u Sloveniji da je nešto što malo ima varijacije, ali da je osnovna želja da se žena zaštiti koja je dobila batine i koja mora da beži i da se krije iz svog porodičnog doma i da beži u „Sigurnu kuću“ i da se krije kod svojih prijatelja. Želim takođe da kažem da su ovu meru i ovaj model 2000. godine podržale UN, Savet Evrope i EU i proglasili su je kao dobrom praksom koju treba da prate i ostale države. Od 2000. godine do današnjeg dana, kao što sam spomenuo, Nemačka, Švajcarska, Slovenija su zemlje koje su sledile austrijski model i koje su to uradile. Mislim da nije nemoguće da to upravo radi policija. Naveo sam vam podatke koji govore da kada je to išlo preko tužilaštva koliki je broj nasilja je načinjen i koliko je slučaja procesuirano i to pokazuje praktično potrebu da policija koja je prva na terenu zajedno sa lekarima koji prvi vide to nasilje da reaguju. Opet ću napomenuti kao lekar da mnoge povrede se tretiraju kao lake i da zakon ne tretira takvo nasilje tj. ne tretira laku telesnu povredu, srednju telesnu povredu. Jedino može parnicu da povede žrtva, a ne država i ovo je samo jedan doprinos da država onemogući nasilnika da bude u kontaktu sa ženom koja je pretrpela nasilje. Jedan udarac na ženu bi ovim zakonskim predlogom bio udarac države prema nasilniku. Zahvaljujem se, gospodine Milisavljeviću. Samo još jednom pitanje – da li ste govorili o amandmanu koji je prihvaćen, amandmanu Dubravke Filipovski, Velimira Stanojevića i Zlate Đerić ili po amandmanu… Iz vašeg izlaganja sam… Na član 28… Gospodine Jovanoviću, isto pitanje za vas – da li govorite po amandmanu? (Da.) Ovo moram da pitam zato što smo ipak imali pauzu u međuvremenu a i iz izlaganja gospodina Milisavljevića video sam da on govori o amandmanu Izvolite. Zahvaljujem se ministru i vama uvaženi predsedavajući. Mislim da smo sa ovom raspravom otišli mnogo daleko, a da idemo u jednu suvišnu debatu imajući u vidu da dok se ne reši sistemski, odnosno dok se zakoni ne promene ne možemo ništa uraditi u procesno-pravnom smislu, na povećanju stepena zaštite naročito uvažavajući izlaganje uvaženog poslanika iz DS koji sa medicinskog aspekta je objasnio razloge i motive nečega što on traži, odnosno na čemu insistira. Međutim, uvaženi ministre ovde je poenta cela priče u izmeni Krivičnog zakonika, ali ne samo Krivičnog zakonika, već i Zakonika o krivičnom postupku. Zbog toga što su upravo ovim odredbama, naročito odredbama Zakonika o krivičnom postupku veoma jasno definisane nadležnosti tužilaštva počev od pred-krivičnog postupka do javno-tužilačke istrage i naravno dalje tokom istrage i naravno dalje tokom glavnog pretresa. Ovde govorimo o nekim institutima koji su čisto procesno-pravne prirode ili krivične procesno-pravne prirode. Zašto? Zbog toga što smo došli do toga da su amandmani poslanika iz Nove Srbije dati predlozi koje ste vi prihvatili i taj amandman je postao sastavni deo zakona što je jako dobro, ali isto tako zbog građana moramo da skrenemo pažnju da sama pretnja ili stavljanje u izgred zla nekom licu još uvek nije svršeno krivično delo zbog toga što posle pretnje mora da dođe do posledica i uzročne veze između te pretnje i posledice i tek tada imamo svršeno krivično delo na osnovu koga se procesuira osumnjičeni. U konkretnom slučaju, javni tužilac je jedini ovlašćen koji može da ta procesna ovlašćenja reflektuje od momenta kada se krivično delo učini. Sama pretnja još uvek ne znači da smo došli do svršenog krivičnog dela, a tek svršeno krivično delo implicira sve ono što se vezuje za učinioca od momenta kada će on biti priveden, kada će eventualno biti zadržan u trajanju od 48 časova itd, itd. Ja sa dužnom pažnjom i poštovanjem prihvatam sve razloge koji su ovde izneti, ali je na nama, da li će to biti ovaj saziv ili neki drugi saziv, da insistiramo na tome da se uvođenjem ili sistematizovanjem novih krivičnog dela u Krivičnom zakoniku, kao i određenim procesnim radnjama koje će možda biti prenete sa ovlašćenja javnog tužilaca na policiju, mada nisam siguran u to da će to tako jednostavno da ide, tek tada možemo govoriti o tome da se učinilac, odnosno osumnjičeni, a ne učinilac krivičnog dela, on je samo osumnjičeni jer postoje osnovi sumnje i osnov sumnje, može procesuirati na način kako se to ovde traži. Do tada možemo da pričamo pet dana, pet noći, da ništa da ne učinimo, i ne samo toliko, nego znatno duže. Na Ministarstvu pravde je kao predlagaču, što je i nagovešteno, da će doći do izmena i dopuna Krivičnog zakonika. Ja u to čvrsto verujem i nadam se da će u tom pravcu ovaj stepen zaštite koji mi tražimo i zaštitno dobro, a ovde je krucijalno zaštitno dobro integritet žene, čija se zaštita traži od nasilja, moći biti postignuto na najefikasniji način. Zahvaljujem se, gospodine Jovanoviću. Reč ima ministar dr Nebojša Stefanović. Problem je što kada vi i ja kažemo tako nešto, mi ispadamo zlikovci koji u stvari ne žele dovoljno da zaštite žene. Problem je što kada bismo dali nalog policiji noćas da upadne u bilo koji stan i da zaštiti žrtvu od nasilja, taj nasilnik bi nas dobio na sudu i ti ljudi koji su mu ušli u stan protivustavno i protivzakonito bi za to odgovarali, on bi bio oslobođen na sudu zbog protivpravnog lišavanja slobode, i mi bi suštinski bili u problemu. Naše društvo se u prethodnom periodu opredelilo za tužilačku istragu. Naš sistem govori o tužilačkoj istrazi. Policija ne može da bude i organ koji sprovodi naloge tužilaštva i neko ko samostalno nastupa u istrazi. Znači, MUP, odnosno policija ne može da vodi ni predkrivični, ni krivični postupak, ne može da postupa bez naloga tužilaštva, ne može da lišava slobode bez naloga tužilaštva i ne može da određuje pritvor bez naredbe suda. Dakle, ministarstvo to prosto, koliko god ja želeo da možemo da zaštitimo žrtve nasilja, što se mene tiče, voleo bih da u svakom stanu, ako možemo, gde postoji ikakva sumnja, stavimo po policajca, ali ne možemo. Znači, naš posao je da u narednom periodu pronađemo mehanizme da promenimo Krivični zakon, Zakonik o krivičnom postupku, Ustav, ako je potrebno, i da obezbedimo veća ovlašćenja za policiju. Ako je to volja narodnih poslanika i većine naroda, zašto da ne. Više ovlašćenja MUP-u u ovoj posebnoj oblasti, da damo policiji mogućnost da u slučaju nasilja u porodici može da ulazi samo uz nalog tužilaštva po hitnoj proceduri, bez naloga suda i da to imamo jasno definisano i u Ustavu i u zakonima. U suprotnom bismo napravili pravni problem. Koliko god to lepo zvučalo da sada izgovorimo, ne bi bilo rezultata, padalo bi na sudovima. Zahvaljujem se, gospodine ministre. Reč ima narodna poslanica Gordana Čomić. Udaljavanje nasilnika, muškog ili ženskog pola, iz kuće u kojoj se vrši porodično nasilje mora biti… Gospođo Čomić, ja vas molim, i kada je u pitanju gospodin Milosavljević i gospodin Jovanović, vi i dalje govorite o amandmanu koji nije, tj. ne govorite o tom amandmanu. Dozvolite da pređem na sledeći amandman, da bi onda mogli da govorite o temi.

Izvolite, gospođo Čomić.

Dakle, dame i gospodo narodni poslanici, uvaženi potpredsedniče Skupštine, ministre unutrašnjih poslova sa saradnicima, Socijaldemokratska stranka – Boris Tadić, Zajedno za Srbiju, Zeleni Srbije podnela je amandman na član 28. U članu 28. posle stava 1. dodaje se novi stav 2. koji glasi, pročitaću ga zato što je bitno: „U slučajevima nasilja u porodici iz stava 1. ovog člana policijski službenici ovlašćeni su da izvrše meru privremenog udaljavanja sa adrese stanovanja, iz kuće, odnosno stana lica koje vrši nasilje nad članovima porodice na najmanje 14 dana, kao i da mu privremeno zabrani kontaktiranje sa članom porodice, u cilju sprečavanja daljeg vršenja nasilja“ U ovoj pređašnjoj raspravi mi smo dobili puno argumenata i potpuno prihvatljivih što se tiče našeg Krivičnog zakonika. Međutim, ja kao neko ko nije po profesiji pravnik postavljam pitanje ministru. Recimo, ako lice koje prijavi, tj. pozove telefonom policiju da je žrtva, da je predmet nasilja ili neko iz komšiluka ko to čuje, policija dođe, ali ona praktično znači može da stoji ispred vrata i da sluša kako taj nasilnik tuče svoju porodicu i maltretira i ništa ne može da učini? To je malo neverovatno, zato što smatram da boljom koordinacijom u ovakvim slučajevima, i to je cilj ovog amandmana, sa tužilaštvom na ovakve prijave policija treba spremno da krene na intervenciju i da u takvom slučaju pribavi rešenje za vršenje određenih radnji u smislu spašavanja tih ljudi. Dalje, ono što je bespredmetno jeste da žrtva nasilja mora da ide iz kuće, a ostaje nasilnik, sa kojim se previše čini mi se koketira i zakon nije toliko krut da se ne može sa pripremljenim sudskim nalogom ući u stan i spasti ljudi koji su evidentno izloženi velikom nasilju. Zahvaljujem se, gospodine Marinkoviću. Kada se radi o izvršenju krivičnog dela koje je u toku, vi imate pravo na poziv na pomoć, imate pravo da uđete i, naravno, kasnije nakon toga se podnese izveštaj sudiji za prethodni postupak. Pitanje je sada kada vas neko pozove i kaže – molim vas, udaljite nekog iz mog stana, na osnovu čega policija ulazi u stan i udaljuje nekog iz tog stana? Evo, ja vas pitam – kako da to izvedemo da policija uđe? Pozove neko od vaših komšija i kaže – čujemo iz ovog stana nešto čudno, udaljite čoveka iz ovog stana, i policija dođe, otvori vam vrata i kaže – izađite napolje, vi ste nasilnik i izbaci vas napolje. To je u suštini ono zbog čega se traži naredba suda, da ne bi došlo do takve vrste zloupotrebe. Ja vam pričam o mogućem modelu zloupotrebe, da neko od vaših komšija zlonamerno pozove i kaže da vi vršite nasilje u porodici nad nekim od vaših članova porodice i pozove policiju. Znači, po tome bih ja trebao odmah, odnosno direktor, ili već ko je nadležni starešina, da uputim policiju na lice mesta, vas izvodi iz stana i zabranjuje vam ulazak u stan. Pa, čekajte, kako da se utvrdi činjenično stanje, kako da uđemo u stan? Ne možemo da utvrdimo činjenično stanje na osnovu ne znam čega. Vi činjenično stanje možete samo da utvrdite ulaskom u stan. Ali, šta ćemo u tom stanu da nađemo? Možda je akt prošao. Možda je osoba nad kojom se vrši nasilje zastrašena u međuvremenu, možda neće ništa da kaže. Možda je povređena. Znači, policija ima mogućnost u slučaju izvršenja krivičnog dela da čuje, da vi uđete u stan i da reagujete, ali problem nastaje kod onog dela – udaljenje nasilnika iz stana, koje mora biti urađeno na osnovu Zakonika o krivičnom postupku. Policija ga nema, ali nemam ništa protiv da ga policija dobije. Ako ga policija dobije, policija će ga i sprovoditi. Zahvaljujem se, gospodine ministre. Reč ima narodna poslanica Gordana Čomić. Zahvaljujem. Udaljavanje nasilnika muškog ili ženskog pola iz stana, kuće u kojoj se dešava porodično nasilje ne može da bude urađeno od strane nikog drugog osim policije. Meni je drago što nas ima dovoljno koji podnosimo slične amandmane, jer znam kako je u našem društvu teško prihvatana činjenica da postoji porodično nasilje. Dakle, slično, kao što kada saobraćajna policija potpuno slučajno nađe lice, testira ga na iznos o alkoholu u krvi koji ima pravo da ga zadrži dok se ne otrezni, ništa još nije uradio, ali može da uradi, jer vozi u alkoholisanom stanju, kao što možete da imate meru zadržavanja lica. Meni je to objašnjeno teorijski i praktično kada smo tvrdile da jedan narodni poslanik uhapšen bez skidanja imuniteta, pa nam je objasnila da nije nego je samo zadržan. Ovde se radi o prelomnoj tački ili hoćemo da policijskim postupanjem nakon prijave za nasilje u porodici onaj ko vrši nasilje žena ili muškarac bude udaljen iz tog prostora na 48 sati, na onoliko sati oko koga se dogovorimo ili ne. Nema tog krivičnog postupka koji to može da zameni, to mora da bude postupanje policije. Svaka vrsta argumentacije, mi smo dobili prijavu o porodičnom nasilju, ali ne znamo da li se desilo. Niste vi videli kako izgleda porodično nasilje. Ako kod ikoga postoji sumnja tome da li se desilo ili se nije desilo. Još dugo ćemo mi da imamo problema sa zaista iskorenjivanjem porodičnog nasilja iz naših kuća zato što je društveno prihvatljivo da se mlatimo među sobom bili žene ili muškarci, da maltretiramo jedni druge bez obzira na uzrast decu ili starce. Baš zato je važno da u bilo kom amandmanu u bilo kakvom predlogu, u bilo kakvom dogovoru koji ima MUP-a sa bilo kim od nas da napravimo pravilo, da bude li bilo ko vršio porodično nasilje u kući u kojoj živi da će iz tog prostora biti udaljen policijskim postupanjem. Ne postoji niko drugi ko to može da zameni, sve drugo su podignute tužbe, istrage, utvrđivanje i sve ostalo, važno je udaljiti nasilnika. Govoriti da ne smete da stupite u stan dok se vrši krivično delo i ako ovde imate prijavu da se pljačka menjačnica, pa ne smete da stupite u menjačnicu. Mi ne vidimo nasilje kao stvarno krivično delo u porodicama, a to je naš veliki problem. Još uvek kod nas postoji da je to privatna stvar nekoga, pa sada baš da li ćemo prekršiti neka prava. Nijedno nasilje nije privatno, nijedno. Dok to ne budemo razumeli i rekli odlučno „ne“ i verbalnom nasilju, i sportskom nasilju, i fizičkom nasilju, i porodičnom nasilju, i pravnom nasilju i svakoj vrsti nasilja, dok ovde ne bude vrlo jasna poruka da mi nećemo da vidimo nasilje u našem društvu, onoliko dugo koliko će nam za to trebati vremena, toliko više nepotrebnih žrtava će biti. Ja vas molim da na bilo koji način ministarstvo razume potrebu da policijskim postupanjem lice koje vrši nasilje bude udaljeno na najkraći mogući period iz stana u kome se porodično nasilje vrši. Zahvaljujem, gospođo Čomić. Izvolite, gospodine ministre. U ovome smo potpuno saglasni ministarstvo želi da u najkraćem mogućem vremenu udalji učinioca dela iz stana. Ali, evo, šta kaže Ustav – član 40. – stan je nepovrediv, niko ne može bez pismene odluke suda ući u tuđi stan ili druge prostorije protiv volje njegovog držaoca niti u njime vršiti pretres. Držalac stana i druge prostorije ima pravo da sam ili preko svog zastupnika još dva punoletna svedoka prisustvuje pretresanju. Ako držalac stana ili njegov zastupnik nisu prisutni pretresanje je dopušteno u prisustvu dva punoletna svedoka. Bez odluke suda ulazak u tuđi stan ili druge prostorije, izuzetno, i pretresanje bez prisustva svedoka dozvoljeni su ako je to neophodno radi neposrednog lišenja slobode učinioca krivičnog dela ili otklanjanja neposredni i ozbiljne opasnosti za ljude ili imovinu na način predviđen zakonom. Dakle, to je kada se dešava krivično delo koje se dešava u tom trenutku. Ja vam samo govorim o rešenju o udaljenju bez iseljenja, bez odluke suda. Vi ne možete doneti kao policija takvu odluku. Nisam protiv da policija dobije ta ovlašćenja, nemojte pogrešno da me shvatite. Ako policija treba da dobije ta ovlašćenja, ja sam privi koji će biti saglasan i da dobije ovlašćenja da uđe u tim slučajevima u stan, i da donese rešenje o iseljenju i udaljenju, i u zabrani ulaska bez suda, bez tužilaštva, bez ičega, potpuno spreman. Kao ministar unutrašnjih poslova da se policija daju ovlašćenja iako će odgovornost biti na nama potpuno smo spremni da to preuzmemo, ali onda nema govora o vođenju istrage od strane tužioca i od naredbi suda. Onda u tom slučaju se to potpuno dezavuiše. Vi ćete imati mogućnost zloupotreba da neko ko prijavi bilo koga u ovoj sali da vrši u ovom trenutku krivično delo zlostavljanja žene, nasilja u porodici, da vam policija upada u stan da utvrdi da nema ništa, da vam razvali vrata, nema ništa i da izađe iz stana i tako na hiljade adresa. Samo vam kažem da imamo društvenu opasnost da donesemo da neko uđe u vaš stan bez naredbe suda. To je društvena opasnost. Zahvaljujem gospodine ministre. Uvaženi ministre, mislim da je vreme da presečemo jednu priču koja ide u priličnu širinu, a nadam se da ne predstavlja dodvoravanje građana u smislu političkog marketinga. Navedeno je da se mera udaljenja može poistovetiti sa zaštitnom merom zadržavanja učinioca prekršaja koji je upravljao vozilom u alkoholisanom stanju. Moram da podsetim na jednu činjenicu koju niko ne može da dovede u sumnju. Zaštitne mere su prateće mere uz krivično delo ili prekršaj. Onaj ko je vozio u alkoholisanom stanju već je učinio prekršaj samim tim što je u alkoholisanom stanju. Samim tim iz toga se iscrpljuje ono što se zove zaštitna mera, a to je da se on zadrži, a to je da se on zadrži dok se ne istrezni, ali on je prekršaj učinio, vozio je u alkoholisanom stanju. To ne može da bude paralela za ono što se vezuje za stan i činjenje krivičnog dela u stanu. Ako imamo situaciju da je učinilac krivičnog dela nasilja u porodici ili nasilničkog ponašanja započeo direktno nasilje nad žrtvom, nad oštećenom. U tom trenutku ne postoje granice prekoračenja ovlašćenja, te granice su daleko, policija može da interveniše. Sama pretnja nije izvršenje dela. Ukoliko neko zove po pretnji policija dolazi u taj stan, bilo ko je prijavljen kao neko ko je pretio nije učinilac krivičnog dela i svako ko bi reagovao od policijskih službenika bi prekoračio granice svog službenog ovlašćenja jer ga nije zatekao u izvršenju krivičnog dela. Da ga je zatekao u izvršenju krivičnog dela morao bi da reaguje. U tom pravcu bi mogle da se sprovedu i sve druge mere i mera privođenja i mera zadržavanja i mera izvođenja pred sudiju za prethodni postupak. I, mera određivanja pritvora u trajanju od osam dana ili trideset dana. Znači, sve je to nešto što je regulisano zakonom. Molim vas da ne zbunjujemo građane. Ne možemo nešto uraditi dok nismo sistemski rešili neka pitanja. Kada ih rešimo sistemski, izmenimo druge zakone kojima se daju veća ovlašćenja policiji, pre svega ZKP, a potom i Krivični zakon, onda hajde da pričamo na ovu temu. Sada možemo da pričamo koliko god hoćemo i da govorimo građanima da je nešto moguće što nije moguće iako mi želimo da to tako bude, iskreno želimo, ali ono što je zakonom definisano, a vi ste pomenuli i Ustav koji je kroz zakonodavnih akata, onda nemamo više problem oko toga da li je nešto prihvatljivo, moguće ili nemoguće. Zahvaljujem.

Ja vam govorim kao osoba koja je kao lekar u kontaktu sa žrtvama nasilja. Kada vidite te žene koje su prebijene sa modricama, polomljenim nosem, iscepanim usnama, razbijenom bradom, polomljenom koskom, ne može nijedan zakon da kaže da je preča nepovredivost prostora. Vi imate u Srbiji podatak da na deset dana pogine žena u porodičnom nasilju upravo zato što ne sprečavamo posledice. Moramo da budemo jasni i da kažemo. Govorim vam podatke i malo pre sam ih spomenuo i spomenuću ponovo, prošle godine 6.000 prijavljenog porodičnog nasilja nad ženama, od toga 3.642 slučaja prosleđeno tužilaštvu. Slušajte sada, tužilaštvo donelo 1. 712 presuda, od toga samo 624 zatvorskih kazni. Da je tužilaštvo prošle godine izreko samo 70 mera udaljenja nasilnika, a 1. 250 žena pobeglo u sigurnu kuću. To su zvanični podaci. A podatak da na deset dana pogine žena u porodičnom nasilju je alarm za srpsko društvo da zaštitimo žene. Poštovani ministre, niko ne pregovara policiji, ja znam da vi vodite računa o policiji i mogućim nekim zloupotrebama, ovde moramo naći zakonsko rešenje da zaštitimo žene. Kada neko kaže da je to marketing, kakav ljudi marketing. Znači, ovde je interes svih nas i da se više to nasilje, nasilje mora zajedno u svim porama društva da se borimo protiv njega. Znači, ovde je prisutno nasilje i kada vam kažem kao lekar – imate povrede nad ženama koje su šutirane, koje su udarane, koje nemaju neku prelomljenu kost, da bi se tretiralo kao teška telesna povreda, da bi tužilaštvo pokrenulo postupak, to se tretira kao laka, i onda tužilaštvo ne izriče meru zadržavanja. Znači, moramo da pooštrimo kazne, moramo da damo policiji mogućnost da odmah tog nasilnika udalji, jer i po izveštaju lekara koji konstatuje nasilje, vi nemate pravo po ovim sadašnjim zakonima da udaljite nasilnika. Mi amandmanima pokušavamo da to unapredimo. I ovo nije predlog nijedne političke stranke, da vam kažem, ovo je predlog Nacionalnih organizacija žena, koja vape za podršku političara. Zahvaljujem gospodine Milisavljeviću, i vaša poslanička grupa nema više vremena.

Dajte ovlašćenja policiji. Ja sada to tražim od vas, i to ćete uraditi tako što ćete predložiti što ćete, ne kroz Zakon o policiji, jer je to nemoguće, kroz izmene Zakona o krivičnom postupku, daju ovlašćenja policiji, da uradi sve što je u njenoj mogućnosti, dajte nam široka ovlašćenja i mi ćemo to da radimo, i odlično je da to potekne od opozicije, da se posle ne bi vodila kampanja kako policija traži neka ovlašćenja, da bi ne znam šta radila. Neka opozicioni poslanici, vi gospodine Milisavljeviću, dajte nam Predlog zakona kojim ćemo imati šira i veća ovlašćenja kao policija i da uz ta ovlašćenja možemo da udaljavamo, zaustavljamo, da radimo sve što je moguće i verujte mi, niko neće biti srećniji od mene da svakog nasilnika u roku od pet minuta privedemo i da ga udaljimo od žrtve, odmah, u pet minuta, koliko je trebalo od stanice do stana da se stigne, toliko u tom trajanju i odmah ćemo to da uradimo i preuzećemo odgovornost, ali nam dajte instrument. Dajte nam instrumente, dajte nam da možemo da radimo, ministar ne može da naredi policiji da se ponaša protivzakonito, protivustavno, prosto je to nemoguće, čak i kada, zgrožen sam nad onim što se dešava nad ženama i decom, zgrožen i šokiran, kada vidimo i mi sve ono što se dešava, lomljenje rebara, nogu i ruku, šamari i masnice i pretučene žene, užas.

Molim vas da oslobodite mog klijenta, protivzakonito je zadržan, protivzakonito udaljen, protivzakonito mu se ušlo u stan i sud nema druge, nego da udari čekićem i da kaže – pustite ga. Onda će reći pustila ga policija. Policija mora da radi onako kako kaže sud i tužilaštvo. To je sistem u zemlji. Ako bi bilo drugačije, onda bi ispalo da vi i ja se dogovaramo kako će policija da radi. Onda imamo problem. Reč ima narodni poslanik Mirko Čikiriz. Hvala predsedavajući. Mislim da zaista ne postoji, ne samo u ovoj sali, u našem društvu niko ko nije protiv toga da se porodično nasilje svede na društveno prihvatljivu meru i da se počinioci porodičnog nasilja što oštrije kazne. Međutim, mi sada sa ovim amandmanom zaista od Ministarstva tražimo nemoguće. Gospodin Milisavljević je izneo neke podatke koji su tačni i sa kojima je javnost upoznata. Mi smo kao poslanička grupa često u ovoj sali govorili o porodičnom nasilju. Kod nas svakih deset dana strada smrtno po jedna žena u porodičnom nasilju, ali ću pomenuti jedan drugi podatak. U Belgiji, koja je, složićemo se, znatno uređenija zemlja, koja ima i druge sankcije i koja je sedište EU, nažalost svaki drugi dan strada jedna žena u porodičnom nasilju. Šta je ono što nije dobro? Nije dobra politizacija svega toga. Zbog čega? Uzroci porodičnog nasilja su razno-razni, psihosocijalni, ekonomski, niz bolesti, neraščišćeni računi itd. Šta se dešava kod nas kada se desi porodično nasilje sa tragičnim ishodom? Ono što Vlada može da uradi i u čemu postoji saglasnost između vlasti i opozicije, to je da u najkraćem mogućem roku, usaglasimo sve zakone, da izmenimo Zakon o krivičnom postupku i da se policiji daju druga ovlašćenja i da policija postupa u skladu sa Ustavom i sa zakonom. Sa ovim amandmanom, nažalost, to ne može da se upodobi sa ostalim zakonima i onda bi mi doneli jedan zakon koji je u nekom delu protivustavan. Zbog toga mislim da ovu raspravu treba da privedemo kraju, da konstatujemo da postoji apsolutna saglasnost svih i onda da u najkraćem mogućem roku krenemo u promenu zakona i u davanju većih ovlašćenja policiji. Reč ima narodni poslanik Marijan Rističević, pa gospodin Šutanovac.

Mislim da se on prvo treba razraditi. Mora biti ugrađen u Krivični zakonik, mora negde biti ugrađen, a ovako kao što je predložen, po meni je nesprovodiv. Svi su krenuli od toga da će muškarac da izvrši nasilje nad ženom ili eventualno žena nad muškarcem. Ukoliko nekoga udaljite na 14 dana, vi ste ga na određen način lišili slobode i morate da vidite šta ćete sa tom osobom, a ja vas pitam i sve češća je pojava, šta ako nasilje u porodici vrše maloletna lica nad roditeljima, i babom i dedom? Znači, u takvim situacijama moramo da imamo od predlagača amandmana jasno i precizno uputstvo, šta se u takvim situacijama dešava, odnosno na koji način policija, udaljujući te osobe koje su maloletne, koje su izvršile nasilje nad roditeljima, starcima, babom i dedom, a to je sve češća pojava, možemo da čitamo u štampi, šta se u takvim situacijama dešava, tako da je predlagač u obavezi, mada mi se njihova ideja dopada i to moram da priznam, da malo temeljnije razradi bilo u ovom zakonu, u nekim drugim zakonima, da temeljnije uredi način na koji to policija radi i šta se dešava sa osobama čije udaljenje predviđaju, šta ako se radi o maloletnicima, a roditelji ili deda i baba su žrtve zato što siromaštvo, besposlica, slabo plaćen posao, donosi posledice? Deca su često nervozna da nemaju ono što imaju druga deca i često pribegavaju nasilju prema roditeljima i prema babi i dedi, zato što ne mogu da im priušte ono što drugi mogu da priušte svojoj deci i svojim unucima. Hvala.

Ukoliko imamo apsolutnu saglasnost, izglasaćemo ovo. Nije se desilo da ovde sada svi tumačimo da li je to po Ustavu ili nije po Ustavu, jer postoji Ustavni sud, pa neka on obori ovu odredbu, ukoliko mi danas pogrešimo. Ne može da bude argument lažnog prijavljivanja. Lažno prijavljivanje, gospodine ministre, postoji i danas, krivično se goni i kažnjava i ne može da bude argument da se ne privode oni koji prete. Kažete da po Ustavu nemate pravo da uđete u stan, osim u situaciji, neposredne opasnosti. Gde ćete veću opasnost u zemlji u kojoj je za poslednja tri meseca, 60% povećano nasilje u porodici? Hajde da napravimo grešku, pa neka nas Ustavni sud demantuje, neka donese suprotnu odluku, ali da mi bar budemo ovde mirne savesti kada kažemo da smo svi istog stava i istog mišljenja i da brinemo o ženama i svima koji su ugroženi, šta se dešava iza zatvorenih vrata i da li neko dobija batine i biva prebijen? Gospodine ministre, verujte mi, mnogo će vam biti lakše da zaspite večeras ako ovo prihvatite, pa ako Ustavni sud to obori, neka ide nama na čast, a ako ne obori, bićemo svi zadovoljni, jer smo učinili jednu humanu stvar prema onima koji su najugroženiji, to je deo našeg društva, jer svakih deset dana neko bude nasilno ubijen, naravno, mislim na žene, pre svega.

U ovoj zemlji je poraslo poverenje u institucije, zbog čega imamo povećan broj prijava za nasilje u porodici. To je dobra stvar i ovo je dobro što raspravljamo danas, da pokažemo da imamo svest da to postoji i da hoćemo nešto da preduzmemo. I nemam ja nikakav problem da ovo prihvatim, čak bih tu imao i politički dobitak. Nemam nikakvu senku sumnje u tom smislu. Šta je problem? Nije problem što će Ustavni sud sutra da to, recimo, proglasi neustavnim, nego što će sva lica koja su na osnovu toga kažnjena, koja su udaljena, kojima je izrečena bilo kakva mera, biti obeštećena, koji će tužiti državu i zamislite taj poraz da sud vraća tog nasilnika koji se vraća toj ženi koju je maltretirao, tukao, i kaže joj – vidiš da mi ne možeš ništa, sud me vraća u ovaj stan, a samo zato što smo ga mi na protivustavan i protivzakonit način lišili slobode i udaljili.

Ja bih, kao ministar unutrašnjih poslova, voleo da policija ima deset puta veća ovlašćenja u ovom segmentu, sto puta veća ovlašćenja. Samo se plašim šta ćemo i kako ćemo da objasnimo građanima kad počnu da padaju te presude, kad počnemo da gubimo postupke, kad budemo morali da plaćamo štetu i te nasilnike da vraćamo u te domove? To me plaši. Što se mene tiče, mislim da imamo mnogo bolje rešenje, a to je da u narednih najkraćih mesec dana, dva meseca, tri meseca, koliko god je potrebno, da se pripremi dobar i kvalitetan Zakonik o krivičnom postupku, da ga zajedno sa Ministarstvom pravde donesemo i ja ću voditi kampanju sa vama da prihvatimo sve amandmane. Doktora Milisavljevića znam iz prethodnog saziva, sve one zakone koje smo zajedno razmatrali, o zdravlju, o porodici, mislim da je čovek imao veoma korektne amandmane i sve ono što smo zajedno radili dalo je rezultata u ovoj Narodnoj skupštini. Poštujem ono što radi i zato sam spreman da zajedno s njim vodim kampanju da se prihvati svaki amandman koji će dovesti do povećanja ovlašćenja policije. Ali, to treba da uradimo tako, da nam to nigde ne padne, da na sudu čvrsto stojimo i da ta žena zna da je istinski zaštićena. Reč ima narodni poslanik Meho Omerović. Zahvaljujem se gospodine predsedavajući. Nisam imao nameru da se javljam, ali mislim da jedna ovako kompleksna i složena tematika koju iziskuje problem nasilja u porodici i nasilja nad ženama jeste nešto što nas sve obavezuje i bez obzira na političku pripadnost i na razlike koje postoje između nas, ovo jeste kompleksan problem. Poslužiću se onom sintagmom, ne da kopiram i imitiram Nikolu Pašića, ali i gospodin Milisavljević i ministar Stefanović su u pravu, i jedan i drugi. Zato što hitnost i neuralgičnost problema nasilja nad ženama i u porodici, sa kojom se naše društvo suočava, je prisutno naročito poslednjih nekoliko godina, kroz alarmantne brojke sa kojima smo suočeni kada su u pitanju žene žrtve nasilja u porodici. Ali, sa druge strane, naše društvo, država i sve institucije učinile su do sada i čine sve što je u našem domenu, kroz prizmu poštovanja i primene tzv. Istanbulske konvencije, koju smo mi kao država potpisali i ratifikovali i to s ponosom ističemo, kao osma država u svetu. Nije, na našu veliku sreću, ovaj problem više nije tabu. Dakle, kao što smo pre 15, 20 godina imali problem sa decom koja su bila osobe sa invaliditetom, koju su roditelji skrivali od porodice, od komšija i javnosti, i sada smo taj problem rešili, više nije sramota biti invalid, pogotovo nije sramota živeti u porodici sa invaliditetom, tako je i problem nasilja nad ženama postao sve prisutniji i vidljiviji, i na žalost i na sreću. Na sreću, zato što smo mi u poslednjih nekoliko godina uspeli i kroz civilni sektor, kroz pomoć medija, kroz pomoć institucija, pa, ako budemo iskreni, i nas ovde svih u parlamentu koliko nas ima narodnih poslanica i poslanika, da taj problem izdignemo na jedan značajan nivo, dakle, da ohrabrimo i te žrtve i one koji će sutra potencijalno biti žrtve, ali i njihovo okruženje, da li su to članovi porodice ili komšije, da to prijavljuju. I to se dešava sve više i više. Međutim, efikasnost i problemi u radu institucija su ono sa čim se mi suočavamo. Policija zaista ponekad ima ne samo zavezane ruke, nego ponekad nema ni povratne informacije. Ja ću vam izneti konkretnu primedbu koju smo imali nedavno u Zrenjaninu, kada je Odbor za ljudska i manjinska prava i ravnopravnost polova imao okrugli sto i sednicu van sedišta, na temu upravo nasilja u porodici, namerno u Zrenjaninu, jer Zrenjanin kao grad ima taj model koordinacija svih institucija, od centra za socijalni rad preko policije, tužilaštva, do sudova, rade to jako brzo. U Zrenjaninu i u tom okrugu ne prođe više od 15 dana a da se nasilje u porodici koje je prijavljeno i ne procesuira, odnosno ne dovede do sudske presude. Dakle, može se kad se hoće. Ali, sa druge strane, tu smo čuli, recimo, primedbu policije da policija ne zna šta se dešava sa osobom koja je privedena zbog nasilja u porodici, nemaju povratne informacije od tužilaštva. Dakle, mi imamo problem u komunikaciji između naših institucija. Mi moramo tu koordinaciju i to što se zove komunikacija između institucija, koje su u obavezi i po zakonu da štite žrtvu i da vode računa o zakonu, još više da unapredimo. Ovi rokovi i ovo o čemu je malo čas i ministar govorio su nešto što verujem da možemo vrlo brzo otkloniti, bez obzira što su novi izbori na vidiku. Mi ćemo kao Skupština raditi i u februaru mesecu i ja vidim tu neko pomirenje, da ne kažem i izlaz iz ove pat pozicije, jer zaista policija bez izmene Zakona o krivičnom postupku ne može da radi na način kako to predlaže predlagač ovog amandmana i ja mislim da je dobro da se udruženim snagama, svi zajedno, evo, slobodan sam da ponudim i nadležnost odbora koji se bavi tim pitanjima, da pristupimo i da u saradnji sa Ministarstvom za državnu upravu i Ministarstvom pravde ponudimo izmene i dopune Zakona o krivičnom postupku, kako bismo u predvečerje nekih novih izbora imali već ovde, u ovom sazivu, izmene i dopune tog zakona. Na taj način bismo pokazali da su nam građani Republike Srbije, da su nam te žrtve, iznad stranaka, iznad izbora, iznad rejtinga. Tako ćemo pokazati samo ono što bismo uvek trebali da budemo – predstavnici naroda i da radimo u interesu naroda. Ja verujem u dobru volju i predlagača, ali mislim da je to jedini put. Jer, ovde smo, rekao bih, uhvaćeni u neku vrstu mengela. Reč ima narodni poslanik Marko Đurišić. Poštovani gospodine ministre, poštovane kolege poslanici, dobro je da se slažemo da treba nešto uraditi povodom pitanja kako možemo mi izmenama zakona i državni organi promenama u načinu rada da smanjimo nasilje u porodici i da na što efikasniji način zaštitimo žrtve nasilja u porodici. Sigurno da je to kompleksna tema i da ako krenemo da razgovaramo koji su to mogući modaliteti, najbolji modaliteti da se zaštiti država, da što je moguće više smanje zloupotrebe, možemo da raspravljamo u nedogled, ali nažalost život svaki dan donosi neku žrtvu nasilja u porodicama u Srbiji. Mi smo ovim amandmanom krenuli, dali jedno rešenje, da policija dobije ovlašćenja da može odmah u trenutku nešto da uradi kako bi zaštitila žrtve nasilja u porodici, bez, ne ulazeći u pokretanje sudskog postupka i rezultat tog postupka koji će se voditi po Zakonu o krivičnom postupku, sasvim sigurni vodi se i danas, ali imamo konkretne situacije, primere iz prošle, pretprošle godine, gde su nasilnici bili puštani odmah nazad na slobodu, onda su se vraćali u porodice i dešavali se još teži oblici nasilja sa smrtnim slučajem. Znači, mi možemo danas da uradimo jedan korak, da napravimo. Ja sam sasvim siguran da su potrebne i izmene Zakona o krivičnom postupku koji reguliše nasilje u porodici, ali bojim se da realno za to do održavanja izbora nema vremena da to uradimo. Izgubićemo u najmanju ruku nekoliko meseci i pored sve volje da kažemo da imamo najbolju volju i želju da nešto uradimo, nećemo to uraditi. Ja se ne bojim eventualno štete koja može da nastane ukoliko danas usvojimo ovaj naš amandman i državni organi, odnosno policija postupi po njemu, pa u nekom kasnijem procesu neko traži naknadu štete. Verujte mi, ako možemo, ako ćemo ovakvim delovanjem policije u narednih nekoliko meseci da spasimo jedan, dva života, ja mislim da to vredi eventualno para koliko će država izgubiti. Ali, sumnjam da bi taj iznos bio veliki. Ovde se radi o privremenoj meri, o najmanje 14 dana i privremena zabrana kontaktiranja sa članom porodice u cilju sprečavanja daljeg vršenja nasilja. Tako piše u predlogu našeg amandmana, znači, ne trajno udaljenje, ne nešto što sasvim sigurno mora da se završi i uradi na sudu. Ja vas pozivam zato da prihvatite ovaj amandman danas, da damo policiji zakonsko ovlašćenje da u ovom posebnim slučajevima može da deluje odmah, da možda time u narednih nekoliko meseci do konačnog donošenja i izmena ZKP i svega onoga što, evo, ja nisam pravnik, ponavljam to, a verujem da ljudi koji bolje znaju pravo imaju da su u pravu jednostavno kada govore da nešto tu treba promeniti, te stvari izmenimo, ali kažem to, i pored sve naše najbolje volje, ne verujem da može da se desi u prvoj polovini ove godine. Ponavljam, ako ovim amandmanom i ovom izmenom spasimo jedan ili dva života, ja mislim da je to vredno. Hvala.

Imamo još jednom problem u koji nismo ulazili do sada u raspravi, a to je vlasništvo nad imovinom. Ustav isto propisuje da je vlasnik imovine, odnosno vlasnik stana zaštićen u raspolaganju imovinom. Dakle, to je ustavno pravo svakog čoveka - pravo na imovinu, dakle, ima pravo da raspolaže imovinom i ne možete ga bez odluke suda udaljiti iz njegove imovine. Ja vam pričam o povredama koje će se vrlo brzo, kada biste ih učinili, sud bi vam vratio nasilnika u roku, najkraćem mogućem bi ga vratio. Sudija mu ne bi odredio pritvor, jer policija ne može da odredi pritvor. Dakle, mi ga udaljimo iz stana, odvedemo ga kod sudije, sudija pogleda činjenično stanje i kaže - pustite ovog čoveka i on se vraća u stan odmah. Odmah se vraća u stan, u roku od sat vremena, dva. Odmah se vraća, besan, ljut i taman lepo spreman da učini neko krivično delo. Ja vam samo kažem da imamo problem kako da to uradimo zakonito. Policija može, kada bi tako gledali, policija može da upadne gde god imaju sumnju. Ima sumnja da se tu može izvršiti krivično delo, onda upadne unutra, razvali vrata, upadne unutra i kaže – mi smo došli, e, nije se desilo, dobro je, mi smo preventivno delovali. Zamislite takvu državu kada bi policija upadala svakome u stan zato što ima osnovane sumnje da se tu radi o izvršenju krivičnog dela. Znači, verujte da sam ministar koji bi želeo da policija ima takva ovlašćenja u nasilju u porodici. Jednostavno, moramo to da uradimo na zakoniti način. Ne možemo da suspendujemo Ustav time što mi odlučujemo da li neko ima prava da raspolaže svojom imovinom ili nema, prosto nemamo. Drugo, izvinjavam se što ću malo prekoračiti vreme, samo jednu rečenicu. Jezički u ovom amandmanu se kaže – policijski službenici ovlašćeni su da izvrše meru privremenog udaljavanja. Meru privremenog udaljavanja ne može da donese policija. Znači, mi smo i danas ovlašćeni da donesemo, da primenimo meru privremenog udaljavanja koju nam da sud. Znači, ovaj amandman bi mogao i da se drugačije tumači. Znači, ovde ne kaže da policija donosi meru, nego smo ovlašćeni da je sprovedemo, a tu meru može da dovede samo sud. Prosto i leksički pravno gledano, ovaj amandman bi mogao da se tumači na način da mi imamo ista ovlašćenja koja imamo i sad. Zahvaljujem, gospodine ministre. Reč ima narodni poslanik Neđo Jovanović. Zahvaljujem se, predsedavajući. Meni je zaista žao, jer kada slušam sa stanovišta struke, recimo, uvaženog poslanika Milisavljevića, ja bezrezervno verujem u struku i siguran sam da je ono sa stanovišta struke što je rečeno potpuno ispravno rečeno i ne mogu da shvatim da ako neko ovde ko se bavi pravno strukom, a lično se bavim time, ne može da prihvati činjenice, a činjenice su sadržane u aktima, odnosno zakonima koji definišu ovu materiju. Hajde da se barem oko jedne stvari razumemo, a to je nešto što niko neće dovesti u sumnju. Policija ne može sama sebi da daje ovlašćenja, niti je to u bilo kojoj uređenoj zemlji, pravno uređenoj zemlji moguće. Ovlašćenja policiji daje nadležni organ. Da li će to biti sud ili javni tužilac zavisi od zakona, ali ne Zakona o policiji, već Krivičnog zakona, odnosno preciznije Zakonika o krivičnom postupku. Drugo, rečeno je nešto što nije tačno, da se privođenje vrši na osnovu pretnji koje se dešavaju na društvenim mrežama, odnosno fejsbuku. Nije tačno, to ne radi policija, to radi tužilac, i daje nalog policiji da pozove, ne privede, nego pozove na informativni razgovor onoga ko je na društvenim mrežama učinio pretnju, jer je i to jedna od protivpravnih radnji koja mora biti na neki način procesuirana. Prema tome, sva ova priča se svodi na to da mi sa stanovišta moralnih načela, sa stanovišta moralnih skrupula imamo itekako veliku želju i volju da zaštitimo žrtve nasilja na najbolji mogući način, da sprečimo svakog nasilnika da bilo šta pokuša, a ne samo izvrši. I pokušaj krivičnog dela je kažnjiv. Prema tome, ovde nisu u pitanju moralne skrupule. Ovde su u pitanju sistemska rešenja i odredbe zakona kojima se definišu ovlašćenja. Ovlašćenja policiji ne može davati sama policija. Reč ima narodni poslanik Zoran Babić. Pažljivo sam slušao raspravu u proteklih evo skoro sat vremena. Nekako za svo ovo moje bavljenje, odnosno vreme koliko sam narodni poslanik, a to je punih osam godina, uvek smo tragali za onim stvarima koje su nas razdvajale, uvek smo promovisali politiku koja nas je činila drugačijim od drugih, i kao drugačiji smo prezentovali to građanima Republike Srbije, misleći da ćemo se dopasti, da ćemo biti lepši i bolji. Ovo je prvi dan možda kada tragamo za sličnostima, a mislim da su te sličnosti, da su te tačke koje nas spajaju najstabilnije u našem društvu. Mislim da građani Republike Srbije traže ovakvu raspravu, da traže ovakve tačke koje će nas spojiti. Ja sam ponosan zbog toga i na parlament i vredelo je biti svih ovih osam godina, da bi doživeli dan kada ćemo reći – ovo je problem, nasilje nad ženama je nedopustivo, želimo da na tome radimo, želimo da takve stvari sprečimo. Mislim da je to dobro. Postoji jedna izreka u našem društvu, u našem narodu. Kažu da je stub svake kuće, svake porodice žena. Ja se slažem sa tim i verujem da se i ostalih 249 narodnih poslanica i narodnih poslanika slaže sa tom konstatacijom. Želeo bih da imamo društvo koje neće imati sigurne kuće jer će svaka sigurna kuća biti sigurna kuća za ženu koja stoji, koja je oslonac i koja je stub takve kuće. I da ne razmišljamo o pomoći sigurnim kućama i o gradnji sigurnih kuća, već da svaka kuća u ovoj državi bude sigurna kuća za suprugu, za majku, za ćerku, za baku, za svaku ženu. Ponosan sam zato što možemo svi da radimo na tome. Potrebno je odabrati put. Bili mi u predizbornoj kampanji ili ne bili u predizbornoj kampanji, bili narodni poslanici ili ne bili narodni poslanici prvenstveno smo ljudi, prvenstveno smo građani ove države. Imamo vrsne pravnike i mog uvaženog kolegu gospodina Martinovića, i gospođu Bilju Pilju i Dragana Nikolića i ostale koleginice i kolege koje su spremne da rade zajedno sa ostalim koleginicama i kolegama na izmeni Zakona o krivičnom postupku, kako bi na jedan pravi i ispravan način ovaj postupak doveli do kraja. Mislim da je to jedan dobar i veliki korak, možda i onaj korak od sedam milja, ali nije dovoljno uraditi tako nešto i stati. Mislim da je neophodno da ohrabrimo sve žene u Srbiji koje možda čak i u ovom trenutku trpe nasilje. To nasilje ne mora da bude samo fizičko, može da bude i psihičko nasilje i ono je možda još i češće, jer svaka vrsta torture, svaka vrsta nasilja je nedopustiva prema bilo kome. Zato moramo zajednički, ponovo zajednički, na svakom mestu i u parlamentu, i sutra u nekoj kampanji, i sutra u našim životima i bilo gde, u našim strankama, bilo gde, da šaljemo poruku i da ohrabrimo žene da prijave nasilje. Sramota je biti žrtva, nije sramota trpeti nasilje. Sramota je onog ko to nasilje čini. To su zločinci. To su oni koje treba staviti na crne liste, svakog, pa i našeg društva. Moramo raditi dosta i nije dovoljno da nas zakon samo natera na neke stvari. Postoje one stvari koje su i iznad zakona. To su oni božiji i ljudski zakoni. Potrebno je ponašati se dostojanstveno i korektno. Takvu sliku moramo da šaljemo. Srpska napredna stranka osuđuje svaku vrstu nasilja prema bilo kome, prema onima koji su različiti od nas, po bilo kakvoj osnovi. Osuđujemo nasilje prema ženama, ali smo spremni da svakoga dana pružimo sve svoje kapacitete kako bi promenili određene zakone, da jednom za svagda postanemo jedno dobro društvo, društvo u kojem će svaka kuća u Srbiji, svaki stan u Srbiji, svako mesto u Srbiji biti sigurna kuća za naše majke, za naše supruge, za našu decu, za naše sestre. Ovo je dobro zato što smo se složili, ali da ne ostane samo puko složili smo se. Hoću da radimo na tome. Hoću da radimo i predlaganjem novih zakona. Hoću da radimo slanjem ovakvih poruka, kao što su to malopre učinili i gospodin Milisavljević, i gospodin Neđo Jovanović, i Meho Omerović, i Dragan Šutanovac i gospodin Nebojša Stefanović, kao resorni ministar. Mislim da su se sve ostale kolege i kolege u ovoj sali, bili ili ne bili u ovoj sali, ipak složili sa ovakvom diskusijom. Dajte da ovu dobru volju, da ovaj dobar dan za parlamentarizam u Srbiji i materijalizujemo kroz kvalitetna rešenja i da nas sutra nasilnici i zlikovci ne pobede time što će im se država… Nije štos u tome da li će im država platiti nešto, ako je pogrešila. Nema te materijalne vrednosti kojom može da se meri nečija modrica, nečija polomljena kost ili izgubljen život, ali može da se meri to što ćemo izgubiti od nasilnika. Ne želim da izgubimo od nasilnika. Želim da to uradimo na pravi način i pravu stvar radimo. Zbog toga je Srpska napredna stranka dan i noć, bili u kampanji, ne bili u kampanji, spremna da na takvim stvarima radi i ubuduće. Ja bih da iskoristim ovu priliku, gospodine Babiću, da od vas, kao šefa poslaničke grupe SNS, zatražim jednu stvar, a to je da kada na dnevnom redu bude prvi put Zakon o krivičnom postupku, naravno u dogovoru sa ministrom Selakovićem i ljudima iz Ministarstva pravde, proširimo ovlašćenja policije u Zakoniku o krivičnom postupku, jer Zakonik u krivičnom postupku daje određena ovlašćenja policiji da bez i tužioca može da u određenim slučajevima da deluje, naravno, u skladu sa zakonom, ne može se nikad delovati protivzakonito. Molim vas da proširimo korpus tih ovlašćenja, da damo policiji više mogućnosti i u oblasti organizovanog kriminala i nasilja u porodici i da onda imamo policiju od koje ljudi mogu s pravom da traže više, ali da policija ne bude jedan organ koji nema mogućnost da nešto uradi, već stoji sa strane i gleda, jer čeka naredbu, onda naravno ljudi kažu – izvinite, čemu nam vi služite? Nekad se stvarno osećamo tako da ne možemo da postupimo zakonito, jer znamo da će biti oslobođen u roku od sat vremena počinilac, a ovako ćemo imati priliku da damo policiji više, da tražimo više s pravom, da imamo i više odgovornosti, ali i više ovlašćenja u cilju zaštite građana. To može ova Narodna skupština da uradi. Siguran sam da će se tu uključiti i sve kolege bez obzira na stranačku pripadnost. Čuo sam u ovoj raspravi i shvatio da svi stojimo na istom stanovištu. Meni je teško da to tražim kao ministar unutrašnjih poslova, jer će posle uvek reći da smo pristrasni. Ako to traži Narodna skupština, policija je spremna da to izvrši i policija hoće da radi. Dajte nam ovlašćenja. Dame i gospodo narodni poslanici, u obrazlaganju ovog amandmana ja sam rekao dve ključne stvari o kojima se ovde uopšte ne raspravlja. Znači, potpuno smo svesni da ovim amandmanom mi ne tražimo izmenu drugog zakona, nego se apeluje na policiju da sve svoje mogućnosti, koje su ne male, stave u pravom trenutku na raspolaganje. To znači sledeće da čovek vrlo često više štete načini ne činjenjem nego pogrešnim i teškim činjenjem. To znači da u slučaju prijave nasilja u porodici da se dežurni tužilac, kako to već funkcioniše, bude pripravan i da on da na osnovu indikacija koje ta prijava sa više strana, dato rešenje da oni idu, znači, s mogućnošću da steknu uvid u činjenično stanje. Ne uvek, ali svakako da ta jedna, dve žene ili dve osobe, bilo ženskog ili muškog pola, će biti spašene u periodu dok se ne izmeni ovaj Krivični zakon. Znači, ono na šta smo mi apelovali jeste veća mobilnost u komunikaciji policije i tužilaštva da postojeće mere mogu da se iskoriste. Svakako da mi je drago da se slažemo svi, ali se u različitom pristupu od šume ne vidi drveće. Stalno se priča o većim ovlašćenjima. Dajte vi sa ovim ovlašćenjima učinite više napora. Zahvaljujem.

Vlada i Odbor za odbranu i unutrašnje poslove prihvatili su amandman, a Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije, pa konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo Predloga zakona. Dame i gospodo narodni poslanici, uvažena predsednice, ministre unutrašnjih poslova sa saradnicima, veliko je zadovoljstvo da je amandman prihvaćen. Međutim, još veće je zadovoljstvo da shvatimo da, uz naše obrazloženje, amandman predstavlja jezičko-gramatičku korekciju i suštinski menja ovaj amandman, tj. daje mu preciznost i širinu u pogledu delovanja, a on glasi da u članu 29. stav 1. reč: „adekvatnih“, zamenjuje se rečju: „primerenim“ Pre svega, reč „adekvatnih“ nije upotrebljena u Predlogu zakona na odgovarajući gramatički način, tj. u odgovarajućem gramatičkom obliku, jer u kontekstu rečenice moralo bi da stoje „adekvatnim“, a ne „adekvatnih“ Ipak smatramo da je izraz „primerenim“, što ste vi i prihvatili u nastalim okolnostima, jeste jedan precizniji, sveobuhvatniji izraz. Uz zahvalnost što ste prihvatili ovaj amandman i dalje stojimo iza toga da i ovakva jedna lektura daje značajan doprinos u preciziranju i konkretizovanju mnogih stavova u zakonu. Zahvaljujem.

Dao sam amandman na član 30, gospodine ministre, s akcentom na dve stvari. Možda nisu suštinski važne, ali mislim da nisu ni nevažne. Radi se o tome da predviđate da se forenzičko veštačenje radi upotrebom savremenih forenzičkih metoda. Nisam siguran da mi imamo savremene metode. Mi smo stavili predlog da budu dostupne, one koje su dostupne Ministarstvu unutrašnjih poslova. Postoji jedna stvar koja možda bude jezička, ja mislim da nije, i kaže se ovde – iregularnih migracija. Koliko ja znam, međunarodno priznato je – ilegalnih migracija, ali i bez toga mi smo predložili da stoji migracija. Znači, posao policije je predviđen da bude kontrola državne granice, posluvi u vezi sa kretanjem i boravkom stranaca, poslovi azila, prekograničnog kriminala. Vi kažete - iregularnih migracija i readmisije. Šta ćemo sa regularnim migracijama? Mislim da to treba da se izbriše. Stvar je skroz logična. Obrazloženje razumem u delu koji se tiče obezbeđenja javnih skupova, ali ako su javni skupovi odobreni kao što se kaže šta su javni skupovi, utoliko mislim da je policija dužna da ih obezbeđuje kao što je to rečeno u članovima u drugom zakonu. Hvala.

Vlada i Odbor za odbranu i unutrašnje poslove prihvatili su amandman. Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Na član 30. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Marko Đurišić, Aleksandar Senić, Ninoslav Stojadinović, Branka Karavidić, Biljana Hasanović Korać, Goran Bogdanović, Slobodan Homen, Miroslav Marinković, Ivan Karić i Blagoje Bradić.

Mi smo imali sličan amandman i na član 18. i ja nisam razumeo da li ste ga vi prihvatili ili ne, ali ću pročitati član 30. koji stav 3. reči „po Zakoniku o krivičnom postupku, Zakonu o prekršajima i drugim zakonima“ zamenjuju se rečima: „Po zakonu kojim se uređuje krivični postupak, Zakonu kojim se uređuju prekršajni postupak i drugim zakonima“ Smatramo da je ovakva formulacija pravno mnogo opravdanija i daje mogućnost da se i drugi zakoni koji se ne zovu na ovaj način ili pri izmeni zakona koji bu u nekom slučaju nosili drugačiji naziv, ne bi se sprečilo njihovo primenjivanje odnosno, konkretno ovaj član bi konkretizovao, znači i primenu ostalih zakona koji regulišu ovu materiju. Smatramo da bi se prihvatanjem ovog amandmana dobilo mnogo više na kvalitetu zakona koji donosimo i da je to za opšte dobro svih građana Srbije. Zahvaljujem. Poštovane dame i gospodo, dva su principa na kojima se temelji sadržina našeg amandmana, amandmana poslanika Nove stranke na član 30. ovog predloga zakona. Ministre Stefanoviću, to su principi efikasnosti i etike odgovornosti. Naime, u poslednjem stavu člana 30 piše – način obavljanja policijskih poslova bliže se određuje podzakonskim aktima, a onda kada dođemo do člana 251. istog Predloga zakona piše - podzakonski akti utvrđeni ovim zakonom doneće se najkasnije u roku od godinu dana, od dana stupanja na snagu ovog zakona. Nama se čini poštovana gospodo, da je period od godinu dana predugačak da bismo ovde mogli to da prihvatimo i mi smo predložili da se menja i formulacija u članu 30, poslednjeg stava toga člana i da formulacija treba da izgleda ovako – način obavljanja policijskih poslova bliže se uređuje podzakonskim aktom koji mora biti donesen u roku ne dužem od šest meseci od dana stupanja na snagu ovog zakona. Čini nam se da bi predlagač, u ovom slučaju dakle Vlada Republike Srbije, kada bi prihvatila da se taj rok smanji sa godinu dana, dakle sa 12 meseci na šest svima nama poslala jedan signal da je zaista usmerena ka efikasnom delanju. Ovako stoji ne duže od godinu dana, za godinu dana poštovana gospodo šta sve može da se uradi, evo, koliko je samo tomova rečnika gospodin Atlagić doneo ovde, koliko bi još tomova moglo da se donese, da se pročita, da se uči, itd. Godina dana je ogroman period, i mi smatramo da radi efikasnosti i etike odgovornosti šest meseci jeste primereni rok, kako za podzakonski akt koji se tiče sadržine ovog člana, tako svi članovi gde se pominju podzakonska akta dame i gospodo narodni poslanici, naravno, uvaženi gošće i gosti iz Ministarstva. Samo komentar. Ja sam to uradio imajući u vidu, vas na primer. Zašto? Na primer, mi smo sad u januaru mesecu, idu parlamentarni izbori, vaša stranka pobedi, vi postanete ministar unutrašnjih poslova i šta se onda dešava? Vi nećete moći da ispunite ovaj rok, jer nećete na početku mandata moći da ga realizujete, i onda ćemo doći u situaciju da vas kao ministra neko kritikuje ovde.

Drago mi je gospodine ministre da spremate teren za nekog drugog ministra, to je dobro, znači da slušate glas naroda i drago mi je što će građani Srbije u naredna tri meseca imati priliku da se zahvale vama, premijeru Vučiću i drugim članovima Vlade na dosadašnjem radu. da vas pošalju na jedan kraći odmor…

Upravo sam krenuo da govorim o roku za donošenje podzakonskih dokumenata koji je ministar, kako sam kaže, spremajući za nekog drugog ministra posle izbora, ostavio nešto duže. Inače on verovatno da nije bilo ovih izbora, razumem tako njegove reči, on bi taj rok od šest meseci ispunio. Želim da se zahvalim ministru što sprema teren za svog naslednika. Hvala. Stvarno molim, imamo puno zakona i da obratimo pažnju na amandmane. Vlada i Odbor za odbranu i unutrašnje poslove prihvatili su amandman. Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo Predloga zakona. Na član 31. amandman su zajedno podneli poslanici Marko Đurišić, Aleksandar Senić, Ninoslav Stojadinović, Branka Karavidić, Biljana Hasanović Korać, Goran Bogdanović, Slobodan Homen, Miroslav Marinković, Ivan Karić i Blagoje Bradić. Vlada i Odbor za odbranu i unutrašnje poslove prihvatili su amandman. Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.

Ovo je jedan od tih 12 amandmana koji smo uložili na član 31. koji obrazlaže cilj obavljanja policijskih poslova i kaže – policija obavlja policijske poslove sa ciljem i na način da svakome obezbedi jednaku zaštitu, bezbednosti, prava i sloboda, primeni zakon i podrži vladavinu prava. Mi smo predložili da se ove reči – primeni zakon i podrži vladavinu prava, zamene rečima – primenjujući zakon i ustavna načela vladavine prava. Odredbe ovog člana 31. su deklarativne prirode i one govore o ciljevima obavljanja policijskih poslova i načinima na koje se oni obavljaju, a to je da svakome bude obezbeđena jednaka zaštita bezbednosti prava i sloboda. Primena zakona ne može biti cilj već sredstvo da bi se proklamovani ciljevi ostvarili, te iz tih razloga smo i podneli ovaj amandman i smatram da je korektno što je Vlada imala sluha i što je prihvaćen ovaj amandman.

Na član 33. amandman je podneo Dragan Šutanovac. Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo Predloga zakona.

Posao policajca ne može da bude da pruža otpor korupciji, naprosto on mora da postupa po drugim zakonima. Znači, policajac mora da prijavljuje sve slučajeve korupcije. Odgovoran je koliko i onaj koji nudi korupciju i mislim da je ovo dobro što ste prihvatili, a izražavam čuđenje zaista da je neko predložio uopšte da policajac treba da se brani od korupcije tako što će pružati otpor. Ne verujem da će niko da ga napada da mora da pruža otpor, to je stvar koja mora biti preciznija. Nije to jezički, to je suštinski, da li pružao otpor ili prijavljuje, nije isto. Zahvaljujem.

Vlada i Odbor za odbranu i unutrašnje poslove prihvatili su amandman, a Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Na član 35. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Marko Đurišić, Aleksandar Senić, Ninoslav Stojadinović, Branka Karavidić, Biljana Hasanović Korać, Goran Bogdanović, Slobodan Homen, Miroslav Marinković, Ivan Karić i Blagoje Bradić. Hvala gospođo predsednice. Član 35. govori o zaštiti prava i pružanje pravne pomoći građanima. Tako da se u stavu 2. kaže, da građanin kojem je ugroženo neko od ličnih ili imovinskih prava može da se obrati policiji, radi zaštite tog prava ako u konkretnom slučaju nije obezbeđena druga pravna zaštita i ako je ugrožavanje tog prava u vezi sa njegovom ličnom i imovinskom bezbednošću. Mi smo iza reči - nije obezbeđena druga dodali reč - efektivna, tako da bi sada taj stav glasio, da policija radi zaštite tog prava, ako u konkretnom slučaju nije obezbeđena druga efektivna pravna zaštita… Znači, ovaj stav propisuje da građanin kojem je ugroženo neko od ličnih ili imovinskih prava, može da se obrati policiji radi zaštite tog prava ako u konkretnom slučaju nije obezbeđena druga pravna zaštita i ako je ugrožavanje tog prava u vezi sa njegovom ličnom i imovinskom bezbednošću. Smatramo da ovu normu treba dopuniti na način predložen amandmanom, jer postoji čitav niz prava za koje je nominalno obezbeđen drugi vid pravne zaštite, na primer sudske, ali da u konkretnom slučaju to obezbeđeno pravo iz objektivnih razloga ne može biti i ostvareno, na primer nasilje u porodici. Mi smo dobili odgovor za odbijanje ovog amandmana u kojem se kaže - Vlada ne prihvata amandman iz razloga što policija nema nadležnosti da ceni efektivnost pravne zaštite građana koje obezbeđuju drugi državni organi. Mi ne kažemo da policija treba da ceni efektivnost, odnosno delotvornost pravne zaštite građana, nego samo sugerišemo da se prihvati naš amandman i tako se građanima pruži mogućnost bolje pravne zaštite. Zahvaljujem. Na član 37. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Marko Đurišić, Aleksandar Senić, Ninoslav Stojadinović, Branka Karavidić, Biljana Hasanović Korać, Goran Bogdanović, Slobodan Homen, Miroslav Marinković, Ivan Karić i Blagoje Bradić.

Suštinski se radi u izrazu koji u velikoj meri definiše ono na šta se odnosi, pa prema tome, policijski službenik i policijski službenik sa posebnim dužnostima, službenom legitimacijom ne dokazuje svoja svojstva, jer svojstva su osobine, već dokazuje svoj status. Kada on u svojoj legitimaciji, kada se legitimiše, on time ne govori o svojim svojstvima, nego o svom statusu i to je bila, da kažem lektura, praktično ovog člana. Međutim, u obrazloženju, za ovaj amandman, koji nije prihvaćen, kaže - Vlada ne prihvata amandman iz razloga što će se podzakonskim aktima doneti na osnovu člana 9. Zakona o policiji urediti pitanja koja su vezana, upravo za definisanje statusa. Mi uopšte nismo pledirali na to da se definiše status, nego da jedan izraz koji je neprimeren u odnosu na status policijskog službenika se adekvatno primeni. Mislim da bi usvajanje ovog amandmana kvalitativno doprinelo boljem statusu i jasnoj definiciji statusa policajca. Zahvaljujem. Na član 38. amandman su zajedno podneli Marko Đurišić, Aleksandar Senić, Ninoslav Stojadinović, Branka Karavidić, Biljana Hasanović Korać, Goran Bogdanović, Slobodan Homen, Miroslav Marinković, Ivan Karić i Blagoje Bradić. Gospodine ministre, član 38. zakona govori o situacijama na koji način će se policijskom službeniku oduzeti službeno oružje, municija i legitimacija, službena značka i zakon u ovom članu 38. u st. 1. i 4. predviđa da se to radi kada je odlukom nadležne zdravstvene ustanove policijski službenik proglašen nesposobnim za vršenje poslova policijskog službenika zbog bolesti iz grupe duševnih bolesti i poremećaja danom početka primene sprečenosti za rad. Naš amandman je bio da se pored bolesti iz grupe društvenih bolesti i poremećaja u zakon ubaci mogućnost da nadležna zdravstvena ustanova može policijskog službenika da proglasi nesposobnim i u slučaju da on boluje od bolesti koje su takve da mogu imati za posledicu privremene psihičke poremećaje i čije lečenje za posledicu može imati i ima privremeni psihički poremećaj. Vlada nije prihvatila ovaj amandman. Obrazloženje, da je grupa duševnih bolesti i poremećaja kao takva definisana propisima iz oblasti zaštite zdravlja i predstavlja jedini legitimni osnov za utvrđivanje nesposobnosti za vršenje policijskih poslova. Mislim da je ovaj zakon taj koji utvrđuje osnov za nesposobnost obavljanja dužnosti policijskog službenika i da može da se desi da neki policijski službenik kako smo ovde rekli je pod nekom terapijom za bolest koja nije iz grupe bolesti duševnih oboljenja, ima smanjenu uračunljivost, zna se da kod primene određenih lekova oni izazivaju takvo stanje i da u tom slučaju takođe zdravstvena komisija može da ustanovi da on nije sposoban da obavlja dužnost policijskog službenika i da traži da on u skladu sa ovim zakonom, ovako malo šire definisano, kako smo mi predložili, treba da pre svom nadležnom rukovodiocu oružje, municiju i službenu značku. U tom smislu nam nije, da budem iskren, jasno zašto ovaj amandman nije prihvaćen jer ne on nešto što se realno dešava u životu. Realno postoje lekovi čije uzimanje smanjuje psihičku uračunljivosti i oni službenici koji se nalaze pod tom terapijom treba da se da ovim zakonom zdravstvenoj komisiji osnov da se i njima izda rešenje po kome oni treba da vrate službenu municiji, oružje i značku i smatramo da je loše ukoliko se ne prihvati ovaj amandman jer prihvatanjem amandmana stvara se zakonski osnov da može i u tim slučajevima da im se privremeno oduzme službeno oružje. Poštovane dame i gospodo, molim naročitu pažnju ministra Stefanovića budući da se jednim delom ovaj naš amandman tiče i vanrednih parlamentarnih izbora koje ćemo da imamo ove godine, ali postepeno ću da dođem do tog dela. Naš predlog je da ministarstvo, gospodine Stefanoviću, propisuje a da ministar potpisije način oduzimanja i vraćanja zadržanog oružja i municije, službene značke i legitimacije po nastupanju i prestanku razloga za privremenu sprečenost za rad zbog bolesti iz grupe duševnih bolesti i poremećaja. Dakle, ministarstvo a ne ministar da propisuje, a ministar da potpisuje, kao što na primer, gospodine Stefanoviću, Vlada podnosi Narodnoj skupštini predloge zakona, a predsednik Vlade, danas je to gospodin Aleksandar Vučić, a posle vanrednih parlamentarnih izbora ove godine to će ministre sigurno da bude neko drugi, verujem i novi, potpisuje te predloge zakona. Naravno, ovaj naš predlog temelji se na vama dobro poznatom principu, o kojem smo diskutovali ovde i u načelnoj raspravi, ali i danas povodom nekoliko naših amandmana na neke članove ovog Predloga zakona, na postojećoj arbitrarnosti u ovom Predlogu zakona. Mi smo odali priznanje predlagaču što je prihvatio naše amandmane kojima se povećava preciznost ovog zakonodavnog projekta, ali smo zamerili što se čuva arbitrarnost i što se čuva netransparentnost. Ukoliko biste prihvatili ovaj amandman, ministre Stefanoviću, vi biste nama poslali jedan signal da ulazite i u borbu protiv arbitrarnosti i da zaista može da se govori o reformskom kursu. Ovako su strašne sumnje u reformski kurs i ministara, a bogami posebno i predsednika ove Vlade. Zašto? Kada bi analogijom, ovo što vi predlažete, došli do toga, ja u stvari, ni bilo koji ministar, više ne bi morao da prisustvujem sednicama. Onda bi tu bilo prisutno ministarstvo i vi bi razgovarali sa ministarstvom, a ministar ne bi morao da bude prisutan i to bi onda bilo loše. Zato, ne želeći da vas dovedem u neprijatnu situaciju, ja nisam prihvatio ovaj amandman i to samo shvatite kao dobru volju

Zahvaljujem, gospođo predsednice. Naša poslanička grupa podnela je amandman na član 40. koji reguliše dužnost policijskih službenika. Mi smo predložili da se posle stava 3. doda novi stav 4. koji glasi: „Izuzetno od stava 3. ovog člana, na osnovu odluke suda, u skladu sa propisom kojim se uređuje krivični postupak, policijski službenik može biti ispitan u svojstvu svedoka i bez prethodnog oslobađanja obaveze čuvanja podataka.“ Amandman smo, mislim, vrlo detaljno obrazložili i pozvali smo se na to da Zakonik o krivičnom postupku u članu 93, koji kaže – isključenje od dužnosti svedočenja, propisuje da je od dužnosti svedočenja isključeno lice koje bi svojim iskazom povredilo dužnost čuvanja tajnog podatka, dok nadležni organ, odnosno lice organa javne vlasti ne opozove tajnost podataka ili ga ne oslobodi te dužnosti. Dalje propisuje da izuzetno od ovog stava sud može, na predlog okrivljenog ili njegovog branioca, odlučiti da ispita lice koje je isključeno od dužnosti svedočenja. Prema tome, u cilju stvaranja koherentnog pravnog sistema i usklađivanja Zakona o policiji i Zakona o krivičnom postupku, smatramo da je potrebno prihvatiti ovo amandmansko rešenje. Amandman je odbijen sa obrazloženjem da je policijski službenik dužan da postupa u skladu sa odredbama Zakona o tajnosti podataka sve dok ga ministar ili lice koje on ovlasti, u skladu sa navedenim zakonom, oslobodi obaveze čuvanja tajni. Ovo kratko obrazloženje ne može da nas ubedi u ispravnost da se amandman odbije, upravo pozivajući se na obrazloženje koje smo mi izneli uz amandman, da je neophodno uskladiti Zakon o policiji sa Zakonom o krivičnom postupku. U članu 40. se kaže: „Policijski službenik dužan je da čuva podatke do kojih je došao tokom obavljanja policijskih poslova ili povodom obavljanja policijskih poslova, u skladu sa zakonom.“ Dakle, odnosi se na one podatke koji su stepenovani oznakom tajnosti i on te podatke, a da ne prekrši zakon, ne može da iznese.

Dakle, on ne može dati one podatke na koje je obavezan čuvanjem u odnosu na zakone o dokumentima, o tajnosti podataka, koji se stepenuju različito. Na primer, može da ima pristup podatku koji je državna tajna. On ne može kao svedok da ispriča šta zna o državnoj tajni, dok ne bude oslobođen čuvanja tih podataka. Dakle, samo je u tom smislu. U svakom slučaju, na osnovu naredbe suda će on biti oslobođen čuvanja tajne ako sud tako naredi i onda nema problema u ovom svedočenju.

Vlada i Odbor za unutrašnje poslove prihvatili su amandman. Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.

Amandman koji smo predložili da menja član 45. menja u stvari stav 3. člana 45. koji govori o kodeksu policijske etike. Kodeks policijske etike je jedan od akata koji se podrazumeva ukoliko ostajemo pri onome što je zapisano u akcionim planovima za poglavlja 23 i 24, za koja se nadamo da će biti otvorena najranije ove godine. Važan je zbog toga što propisuje šta je poželjno da se radi ako si u MUP. To nije kazneno, to nije preteće, to nije sa zabranama, to je poput kodeksa za poslanike ili plana integriteta za ljude na javnim poslovima.

Naš je amandman samo da propišemo rok u kojem će Vlada doneti kodeks policijske etike. Mi smo smatrali da je 90 dana dovoljan rok, s obzirom na već postignuto od promena i od propisa u promenama u ministarstvu kada su u pitanju poglavlja koja su nadležna za sektore za koje je nadležno i ministarstvo. Generalno smatramo da je potrebno da se propiše vremenski rok u kome je Vlada dužna da donese ovakav akt. Ukoliko ostavite da to može bez vremenskog roka, to ima veću verovatnoću da ne bude doneta nikada nego da bude doneto na vreme. Ja bih volela, nije moglo u amandman, da u kodeksu policijske etike bar na nekom informativnom nivou učestvuje i Skupština. Znam da je opravdana zamerka – šta ti imaš da se mešaš u kodeks policijske etike, ali prosto to je moj stav, da bi to bilo dobro i za policiju i za ovu instituciju i za javnost. Hvala. Na član 45. amandman su zajedno podneli poslanička grupa Boris Tadić – Socijaldemokratska stranka, Zajedno za Srbiju, Zeleni Srbije. Vlada i Odbor za odbranu i unutrašnje poslove prihvatili su amandman. Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Hvala, gospođo predsednice. Naime, radi se o članu 45. koji govori o kodeksu policijske etike, gde se u trećem stavu kaže da kodeks policijske etike propisuje Vlada. Mi smo predložili da se preciziraju rok u kome se usvaja kodeks policijske etike. Mislim, da se u prelaznim i završnim odredbama, predviđen je rok za usvajanje podzakonski akata, ali kodeks policijske etike predstavlja specifični dokument koji se ne može podvesti pod pojam podzakonskih akata kao opštih pravnih akata, te u tom smislu smo i predložili ovaj amandman i naravno predložili smo da taj rok bude 60 dana od stupanja na snagu ovog zakona. Dobro što je Ministarstvo i Vlada imalo razumevanja za ovaj naš amandman. Hvala. Izvolite.

Pokret za preokret“ je podneo 19 amandmana na Zakon o policiji. Amandman na član 45. i na ostale članove pokušao sam u ime „Pokreta za preokret“ da popravim zakon na način da on bude sa jedne strane dobar ili koristan za zaposlene u policiji, to su živi ljudi koji bi trebali da žive od svoje plate, da njihove porodice žive od svoje plate. A s druge strane, da taj zakon zaštiti obične građane od eventualnog nesavesnog postupanja policije, odnosno nezakonitog ali s druge strane i nesavesnog koje, mogli bismo reći, spada u domen običaja morala i zato je ovde u članu 45. predviđeno da Vlada usvoji kodeks ponašanja pripadnika policije. Sporan je rok koji nije bio predviđen u kom Vlada treba da donese taj kodeks ponašanja i dobro. I, dobro, vi ste prihvatili amandman mojih kolega da taj kodeks ponašanja Vlada usvoji u roku od 60 dana od dana donošenja ovog zakona. Mislim, ministre Stefanoviću da je to za vas kratak rok. Polazeći od toga da ste vi najneefikasnija Vlada među najneefikasnijim vladama u svetu, vama rok od 60 dana neće biti dovoljan da donesete ovaj kodeks. Evo, gospodine Stefanoviću da ja i vi današnju diskusiju negde pribeležimo sebi, šta sam ja rekao i šta će se desiti za 60 dana. Vama je za ovaj zakon trebalo puno vremena, vi kodeks nećete doneti oko 60 dana. Daj Bože da grešim, imajući u vidu kojoj vladi pripadate, da ste vi praktično vlada u najavljenoj ostavci, trebali ste o tome da vodite računa, trebali ste, mnogi ljudi sada u vašoj vladi sada traže alternativni posao, jer znaju da neće biti u ministarstvu, znaju da vi nećete biti ministar, odnosno da SNS neće dati kandidata za ministra i trebali ste to da imate u vidu, kada ste prihvatili ovaj amandman. Baš zbog toga „Pokret za preokret“ je dao dovoljan rok da bude formirana nova Vlada i da bude donet kodeks o ponašanju policije koji će zadovoljiti i zaposlene u policiji i građane Srbije. Međutim, gospodine Stefanoviću, pre kodeksa o ponašanju policije mora biti, i o tome smo vodili računa, donet kodeks o ponašanju članova Vlade. Dakle, po principu da članovi Vlade treba da budu uzor, a ovo je da se razumemo običajno pravo, ovo nisu imperativne norme i kodeks nisu imperativne norme da bi članovi Vlade na neki način trebali da budu uzor ostalim državnim službenicima, da ih tako nazovemo, prvo bi vi trebali da donesete kodeks ponašanja članova Vlade. Da se ne desi da jedan ministar novinarki kaže ono što je rekao gospodin Gašić i da nikome ništa, nikome ništa. Da je postojao kodeks o ponašanju članova Vlade, taj dan se već moglo zaključiti da je gospodin Gašić prekršio kodeks ponašanja i on bi sam podneo ostavku, to bi u kodeksu trebalo da stoji. Ne, vi donosite kodeks o ponašanju policijskih službenika, a sami se ne ponašate po kodeksu, odnosno po običajnom pravu da je nedopustivo vređati žene, majke, ćerke, da je nedopustivo vređati druge građane, gospodine Stefanoviću. Kako ćete vi doneti kodeks o ponašanju policije kad se vi ne ponašate u skladu sa običajima? A znate šta je kodeks gospodine Stefanoviću? Samo zapisivanje običajnih pravila, dobrih običajnih pravila. Ništa drugo. Ne pravi kodeks nove norme, nego samo se za kodeksom zapisuju već postojeće norme koje postoje u nekom sektoru, društvenom sektoru, one se zapisuju i nisu zakon, ali su nešto jako blizu zakona. Ali, gospodine Stefanoviću da bi policajci imali poštovanje i samopoštovanje oni moraju imati adekvatnu platu od koje mogu da žive. Ne možete očekivati i u kodeks napisati da policajac treba da bude nasmejan, ako on ne može da prehrani svoju porodicu. Prvo, vi morate da mu vratite dostojanstvo koje ste mu oduzeli. Ne možete da napišete da treba da izgleda pristojno ako su mu cipele dve godine stare i ako su dotrajale i treba da se zamene. Ne možete da očekujete od policajaca da budu dostojanstveni ako ih terate da se slikaju sa vama zato što je nekom novinaru palo na pamet proglasi da je državni udar u zemlji. I, vi pozovete sve te policajce da se slikaju sa vama i šta ispadnu ti policajci? Kako gledaju njihove porodice na one koji nisu bili u maski, kako gledaju na te ljude koji nisu imali masku tog dan na njih. Dakle, gospodine Stefanoviću, prvo kodeks o ponašanju u Vladi, onda kodeks o ponašanju policije. Molim vas, prihvatite, odnosno tražim da prihvatite moj amandman, neće to uraditi u roku od 60 dana. Srećom policajci imaju nove cipele stare manje od godinu dana, imaju nove uniforme, nije tako bilo u vreme vaše vlasti, tada vas to nije interesovalo i nažalost tada su policajci išli pocepani, tada su im se na ulici raspadale uniforme. Tada vas to nije interesovalo zato što ste pripadali jednoj vlasti koja o policajcima nije brinula nijedan posto, niti ih je interesovalo šta radi policija ni kako ti ljudi žive ni kakvi su im uslovi rada ni to da su imali toliko oklopnih vozila, da ne daj bože da ih je neko sa Kosova poterao, pitanje je šta bi radili. Da su spavali u bazama koje su bile u tako neljudskim uslovima da je to bilo neverovatno. Nažalost, tako se brinulo o policiji od 2000. godine i malo je šta urađeno. Zaista nemamo. Voleo bih kada bih mogao da vam kažem da ćemo za mesec, dva ili tri rešiti sve probleme u policiji, ali to je nemoguće, to ne može niko jer to zahteva ogromna finansijska sredstva. To niko ne može, ali možemo da počnemo da poboljšavamo i to radimo. Naravno, da policija mora da deli sudbinu svog naroda, ako je imala vlade koje su zaduživale na takav način, naprosto ako je imala vlade koje su zapošljavale u javnom sektoru toliko da smo došli do 700, 800 hiljada, onda u jednom trenutku to mora da stane ako hoćemo na odgovoran i ozbiljan način da govorimo o ekonomiji ove zemlje. Što se tiče odredbi o kodeksu policijske etike, veoma mi je važno da policajci ne sarađuju sa kriminalcima, da ne sede sa njima po splavovima sa narko dilerima i da tvrde kako su im to drugovi iz škole. Siguran sam da će to svi čestiti i ozbiljni policajci lako moći da ispune bez obzira na sve ostalo. Zahvaljujem se, gospodine ministre. Reč ima narodni poslanik Zoran Babić. Drago mi je gospodine ministre zato što ste rekli ono što može i da se vidi, da se vidi i na ulicama Republike Srbije i da se vidi u kakvim uniformama u kakvim cipelama su pripadnici MUP, koji rade jedan veoma težak i odgovoran posao. Ali, kada smo kod tog kodeksa ponašanja, znate, lako je predlagaču amandmana da se poziva na kodeks ponašanja Vlade, pa da se poziva još i na kodeks ponašanja policije, odnosno kodeks policijske etike, ali nikako da se pozove na kodeks ponašanja narodnih poslanika, a i on je narodni poslanik. Radimo na kodeksu ponašanja narodnih poslanika jako dugo, i previše. Radimo, zato što neki narodni poslanici, odnosno deo poslaničkih grupa bivšeg režima, ne svi, ovi drugi koji žele da rade, i sa kojima radimo zajednički, odajem i priznanje i kažem – svaka čast, ali oni drugi kojima pripada i predlagač amandmana, nisu želeli da se uredi kodeks ponašanja narodnih poslanika. Ne, nije odgovaralo. Ali će se zato pozvati na kodeks ponašanja Vlade, pa će se pozvati na kodeks ponašanja policije, na sve i na svakoga, sam ne na sebe. Samo ne na kodeks ponašanja narodnih poslanika. Nismo ga usvojili, ponavljam, i nećemo ga usvojiti sve, dok sve poslaničke grupe ne budu radile na tom kodeksu. Gde je tu ta etika? Ako ništa drugo, onda bar, ljudska, normalna, normalna etika. Sa druge strane ovaj amandman koji je predložen u istovetnom obliku je usvojen i predložila ga je druga poslanička grupa. Ono što bih želeo da kažem, pozivajući se na tu istu etiku i na tu istu odgovornost, zašto predlagač amandmana kada je bio narodni poslanik i u Osmom sazivu, nije se pozvao na etiku i nije pozvao na odgovornost tadašnjeg premijera, gospodina Cvetkovića.

Zašto tada nije pozvao na odgovornost Vladu? Zašto se tada nije pozvao na odgovornost i na etiku Vlade, kada je 400 hiljada ljudi ostalo bez posla? Ne, tada je zdušno, oberučke, je podržavao i glasao za tu Vladu, a sada koristeći nepristojne izraze, koristeći stvari koje ne treba da se čuju ni na ulici, a kamo li u ovom svetilištu demokratije, kada jedna Vlada, prvi put, zbog izgovorene reči je pozvala na odgovornost svog člana, kada jedna Vlada zbog izgovorene reči, je smenila ministra odbrane.

Sada oni koji su podržavali politiku gubljenja radnih mesta, i to ne jednog, ne dva, nego 400 hiljada ljudi je ostalo bez radnih mesta, stopa nezaposlenosti je otišla sa 13 na skoro 26%, devastirane su sve vrednosti.

Nije postojala etika. Nije postojao kodeks, nije postojalo ništa, jer on je bio sastavni deo te iste Vlade, Vlade neodgovorne…

Voleo bih da ste reagovali kada je pričao gospodin Veselinović, koji u svom izlaganju nije imao ni jednu reč iz svog amandmana koji je podneo. Zahvaljujem.

Reč ima narodni poslanik Marko Đurišić. Hvala predsedavajući. Poštovani gospodine ministre, kolege poslanici, mi smo, odnosno Vlada je prihvatila naš amandman da se kodeks o postupanju policije usvoji u roku od 60 dana, a ne šest meseci, kao što reče prethodnik. Kritikujući Skupštinu što nema svoj kodeks. Nema, zato što najodgovorniji za donošenje tog kodeksa u Skupštini na tome ne rade ništa. Nema tih sastanaka na kojima se raspravlja o kodeksu ponašanja narodnih poslanika, nema nikakvog predloga, nema ničega. Ima samo prazne priče. Praznih priča i po stotinu puta ponovljenih neistina, o padu društvenih proizvoda 2011. godine, kada pada nije bilo. Pada je bilo 2009. godine, pada kada se srušila svetska ekonomija, kada je pad u Srbiji bio 3,9%, ali je pad u zemljama u okruženju bio 5%, 6% ili 7%, 2009.godine. Godine 2015. kada u svetu nema krize kakva je postojala 2009. godine, u zemljama u okruženju, taj rast je 3%, 4%, 5%, a u Srbiji je 0.8% U Srbiji su plate u regionu najniže. Uslovi poslovanja najlošiji i onda slušamo premijera koji priča o ekonomskom timu. Verujem da bi trebao da postoji kodeks koji bi sankcionisao takve izjave, da govorimo o istinama i da ne obmanjujemo građane, pretpostavljam da je to suština ponašanja svih javnih službenika i članova Vlade i narodnih poslanika i državnih službenika i u ovom slučaju policijskih službenika. koji će verujem u tom kodeksu imati obavezu da govore istinu, da ne obmanjuje građane i u tom smislu nadam se i očekujem od poslanika vladajuće većine koji su odgovorni za to šta će i kako će ova Skupština usvajati da dobijemo taj kodeks ponašanja narodnih poslanika. Mi smo u tom smislu spremni za rad. Ali, da bi na nečemu radili, moramo da imamo od čega da krenemo, ne samo praznu priču da nam to treba, nego da to stvarno imamo, kao i priču o reformi Akcionog tima za reformu političkog sistema koji ne radi već šest meseci, zato što navodno,

Pre gospodina Đurišića po Poslovniku, imajući u vidu diskusiju gospodina Babića, član 27. gospodine predsedavajući, hajde sada polako.

Isključio sam vas gospodine Veselinoviću jer ste svesni da kršite Poslovnik i da koristite sada javljanje po Poslovniku za repliku gospodinu Babiću. Vi možete da ukažete meni kao predsedavajućem zašto smatrate da sam prekršio Poslovnik, ali ne možete da replicirate gospodinu Babiću i da tumačite reči koje je on izgovorio. Da li je to jasno sada, gospodine Veselinoviću?

Na član 46. amandman, sa ispravkom, podneo je narodni poslanik Milan Petrić. Na član 46. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Živković i Vladimir Pavićević. Reč ima dr Vladimir Pavićević. Izvolite, gospodine Pavićeviću. Poštovane dame i gospodo, mi predlažemo da bliži način ponašanja, kao i lični izgled policijskih službenika i drugih zaposlenih u ministarstvu propisuje ministarstvo, a da dokument koji propiše ministarstvo potpiše ministar. Nama je ministar Stefanović ovde povodom identičnog argumenta za naše amandmane na druge članove ovog predloga zakona saopštio da ukoliko bi prihvatio ovaj naš predlog da bi to moglo da dovede u zabunu neke građane koji ne bi mogli da prepoznaju u terminu ministarstvo neku osobu ili lice itd. I po toj analogiji, ja sam onda hteo da pitam ili ministra ili nekoga ko je član SNS ili narodni poslanik ovde koji je odlučio da glasa za ovaj Predlog zakona, kako mi onda možemo ovo identitetsko pitanje da rešimo u slučaju slanja Predloga zakona o policiji u Narodnu skupštinu, jer po analogiji koju je ponudio ministar Stefanović ne može Vlada da uputi ili podnese Narodnoj skupštini predlog zakona nego to mora da uradi neko lice, a, evo, gospodine Bečiću, vi ste i predsedavajući sada i potpredsednik Skupštine fino piše – na naslovnoj stranici dokumenta koji smo primili svi mi ovde narodni poslanici. Vlada na osnovu člana 123. tačka 4. Ustava podnosi Narodnoj skupštini Predlog zakona o policiji, kao što Vlada podnosi predlog zakona, tako ministarstvo po našem sudu treba da bliže odredi način ponašanja kao i lični izgled policijskih službenika i drugih zaposlenih, a da kao što predsednik Vlade potpiše ovo slanje u Skupštinu da ministar potpiše to što je ministarstvo propisalo. Ne znam šta bi tu moglo da bude nejasno i ne prihvatljivo, poštovana gospodo? Hvala. Upravo to gospodine Pavićeviću, ništa nije nejasno, ministarstvo priprema zakon, Vlada ga usvaja, upućuje u Narodnu skupštinu, ministarstvo ili ovlašćeni. Ma nije tako gospodine. Vrlo dobro znate da je tako gospodine Pavićeviću, vi ste profesor. [[Dragan Šutanovac, s mesta: Hoćemo pauzu dok ne dođe ministar?]] Molim, gospodine Šutanovac? Nemojte biti nervozni.

Na član 46. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Vesna Martinović, Nataša Vučković, Goran Ćirić, Balša Božović, mr Aleksandra Jerkov i Gordana Čomić. Da li neko želi reč? (Ne) Zahvaljujem. Jeste, ali niste dovoljno dobacili pogledom gospodine Šutanovac. Na član 48. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Živković i Vladimir Pavićević. Vlada i Odbor za odbranu i unutrašnje poslove prihvatili su amandman, a Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije, pa konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo Predloga zakona. Na član 48. amandman su zajedno podneli narodni poslanici dr Vladimir Orlić, Dušica Stojković, Aleksandar Marković i Nenad Nikolić. Da li neko želi reč? (Ne) Zahvaljujem.

Vlada i Odbor za odbranu i unutrašnje poslove prihvatili su amandman, a Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo, smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije, pa konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo zakona. Kao što sam rekao imate ministra. Izvolite, gospodine Šutanovac.

A pro po te uniforme koju pominjete i tih cipela, ja bih vas zamolio da napravimo pauzu jednu, da izađete napolje da pogledate policajca koji čuva Skupštinu, da ga pitate od kad mu je jakna koju nosi i zašto nosi letnje pantalone jer zimske nije ni dobio. Dakle, svi ti rezultati o kojima pričate fenomenalno zvuče kada nema nikog da vam odgovori. U članu 49. stav 3. menja se i glasi – Podaci o identitetu lica koje je dalo obaveštenje smatraju se poverljivim i njima se raspolaže u skladu sa zakonom. I u skladu sa time ja bih vas molimo da obrazložite podneti amandman. Znate li šta je pisalo?

Ne, želeo bih samo da poštujem ono što ste rekli u prepodnevnoj raspravi, da želimo da i da želite da se stručno govori o ovom zakonu, da se isključi politika i da obrazlažete svoje amandmane.

Gospodine predsedavajući, ja sam sve vreme insistirao ovde, vi niste bili u sali, da mi ovde nastupamo kao političari jer su ovo stvari koje se tiču politike. Čak sam sa Neđom Jovanovićem imao raspravu oko toga da je ovo stvar politike, sa Vanjom Vukićem, da li je tako bilo? Znači, ovo su amandmani koje mi dajemo kao političke stranke koje su građani delegirali u parlamentu. Znači, nismo mi ovde udruženje građana koje sada raspravlja nešto… Zahvaljujem. Na član 50. amandman su zajedno podneli narodni poslanici dr Vladimir Orlić, Dušica Stojković, Aleksandar Marković i Nenad Nikolić. Vlada i Odbor za odbranu i unutrašnje poslove prihvatili su amandman, a Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo Predloga zakona. Na član 50. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Marko Đurišić, Aleksandar Senić, Akademik Ninoslav Stojadinović, Branka Karavidić, Biljana Hasanović Korać, Goran Bogdanović, Slobodan Home, Miroslav Marinković, Ivan Karić i mr dr Blagoje Bradić. Poštovani poslanici, predsedavajući Skupštine, ministre sa saradnicima, poslanička grupa Boris Tadić – Socijaldemokratska stranka podnela je amandman na član 50. stav 3. gde posle reči „uništavaju se u roku od godinu dana“ zamenjuju se rečima „uništavaju se odmah pošto je utvrđeno da se ne mogu koristiti u postupku i da nemaju operativni značaj, a najkasnije u roku od godinu dana o dobijanju“ Obrazloženje koje smo mi dali u ovom amandmanu koji je prihvaćen, samo momenat da vidim, nije prihvaćen u stvari. Mi smo želeli da redefinišemo u roku u kome se dobijena obaveštenja moraju uništiti ukoliko se ne mogu koristiti u postupku ili nemaju operativni značaj. U Predlogu zakona rok nije precizno određen jer nije određen početak roka, tj. dan od kada počinje da teče tih godinu dana i pored toga rok, moguće je da je za pojedina obaveštenja, bude utvrđeno i pre isteka tog roka da nisu od koristi. Zbog toga smatramo da je potrebno da se predvidi da se podaci mogu koristiti, tj. uništiti i ranije od tog roka koji ističe i time uskrati, da kažem neka vrsta balasta koja postoji u datotekama Ministarstva, sa kojima se ne može praktično ništa operisati, a samo se gomilaju. Dalje, to se otklanja i mogućnost o zloupotrebi takvih podataka, te smatramo da je celishodnije rešenje ovako kako smo mi predložili. Međutim, amandman nije prihvaćen iz ne znam kog razloga. Mislim da je operativnije da se oni unište u trenutku kada više za njihovo postojanje nema značaja. Zahvaljujem. Zahvaljujem gospodine Marinkoviću. Na član 51. amandman je podneo narodni poslanik Dragan Šutanovac.

Dakle, tiče se ko izdaje nalog za, recimo, primenu da se ograniči ili zabrani kretanje na određenim objektima, u određenim područjima ili na javnim mestima. U Predlogu zakona piše da to radi ministar. U obrazloženju zbog kog odbijate amandman u kome mi kažemo da direktor policije ili načelnik policijske uprave, odnosno lice koje oni za to ovlaste, mogu naredbom da nalože policiji itd. obezbeđivanje javnog reda i mira i zaštite zdravlja i života ljudi, kaže se da članom 54. Predloga zakona nisu stalne mere, i njihovim preduzimanjem ograničavaju se Ustavom zagarantovana ljudska prava i slobode većeg broja lica, a samim tim moraju biti naređene od rukovodioca organa. Dakle, šta je za vas rukovodilac organa? Ako je to samo ministar, postavlja se pitanje - šta se dešava u situaciji, recimo, nekog elementarnog saobraćajnog udesa, u kome treba da se postavi zaštitna traka u određenom prostoru, gde se zabranjuje prolaz civilima, da li je moguće da će i za tako nešto da se angažuje ministar lično? Dakle, mislim da ste ovde malo preterali, ne znam iz kog razloga. Mislim da ova stvar mora da se spusti na niži nivo, jer gospodine ministre, vi ćete sedeti po ceo dan na telefonu i zvaće vas da vas pitaju, naravno, verovatno, u pisanoj formi, da omogućite gde god se nešto dešava da se spreči prolaz, da se spreči da neko stane itd. itd. Mislim da je to napisano jako loše. Voleo bih da čujem obrazloženje. Mislim da ovo onemogućava policiju da radi svoj rad, jer i ukoliko čak se desi neki krvni seksualni delikt, policajac na ulici ne može da zatvori prostor dok vi to ne naredite.

Reč ima ministar. Izvolite, gospodine ministre. U dosadašnjem zakonu bilo je predviđeno da Vlada donosi ove mere i onda bi bilo upitno, naravno, kojom brzinom Vlada može da zaseda, da donese ovakvu meru i da se preduzme realizacija toga. Ovo su mere koje se preduzimaju samo u nekim izuzetnim situacijama. Radi se o privremenom ograničenju ili zabrani kretanja na određenim objektima, određenim područjima ili na javnim mestima, privremenoj zabrani nastanjivanja na određenom području ili napuštanju određenog područja. Koja je politička odgovornost i koje je ovlašćenje koje direktor policije ima da zabrani nastanjivanje na određenom području? I, drugo i direktor policije nije hiljadu lica, to je isto jedno lice. Onda će on ceo dan sedeti na telefonu i čekati da mu jave za ovu traku. Dakle, u svakom slučaju nije dobro. Sprovodi privremenu zaštitu građana kroz njihovo napuštanje određenog područja od objekta. Radi se o vanrednim situacijama, vrlo jasno, kada dođe do ugrožavanja života ili zdravlja ljudi i evakuacija ljudi, kao što smo imali u Obrenovcu, kao što smo imali u nekim drugim mestima i radi se baš u izuzetnim situacijama. Tada se procenjuje ne samo delovanje policije, nego, recimo, u ovom trenutku i Sektora za vanredne situacije, angažovanje materijalno-tehničkih sredstava, koje direktor ne može da naredi. On prosto ne može da upotrebi Sektor za vanredne situacije, nije njegova odgovornost. Ja sam vas razumeo, samo vam kažem – ne može se to uraditi radi zaštite zdravlja na takav način. Mi smatramo da je celishodnije da to bude ministar unutrašnjih poslova nego Vlada u odnosu na sadašnji tekst zakona koji postoji, koji figurira 11 godina. Mislimo da će biti operativnije, a time postoji i veza sa Vladom, jer je ministar član Vlade i obaveštava Vladu o svim tim zadacima i merama koje preduzima. U svakom slučaju, mislimo da je to bolje nego da to bude državni službenik na položaju, bolje da bude neko ko ima i viši nivo odgovornosti.

Gospodine ministre, u članu 51. se kaže – ministar može naredbom da naloži policiji radi obezbeđivanja javnog reda i mira, i samo ministar. Znači, u svim događajima u Srbiji gde je ugrožen javni red i mir, gde policija treba da dejstvuje, da spreči prolaz… Ne, pa, ja razumem da vi uzimate iz konteksta samo ovaj deo koji se tiče, recimo, naseljavanja, ali jako je loše, jer šta se dešava ukoliko je došlo negde do nekog požara i policija želi da tu zgradu ogradi, da ne pušta nikoga da prolazi? Znači, ukoliko neka zgrada gori, kao što je gorela ovde u Kosovskoj ulici, ja pretpostavljam da vas niko nije zvao da vas pita da li mogu da zatvore ulicu dok se ne ugasi požar, nego je neko postupao mimo vas. U toj situaciji ne može niko da postupa bez da dobije vas, a ako vas svako bude zvao za svaku vanrednu situaciju.

Direktor policije, rukovodioci srednjeg, strateškog i drugih nivoa u policiji, odlučuju u skladu sa ovim zakonom. Ovo je samo mogućnost koja se daje i ministru u pojedinim situacijama, kada može da sagleda nešto što ne može da sagleda zbog informacija koje dobija. Naravno da može, jer direktor policije ne dobija izveštaj Sektora za vanredne situacije. To nije njegov posao. direktor policije ne dobija izveštaje drugih sektora, iz policije, iz bezbednosnih struktura, koji se ne tiču njegovog dela posla. A, ministar može da sagleda da ide poplavni talas. To s direktorom policije nema nikakve veze. Ministar tada koristi policiju kao organ, MUP, da sprovede javni red i mir na delu teritorije. To ne znači da to ne može da uradi načelnik policijske uprave iz svoje nadležnosti kada u skladu sa zakonom postupa i nalaže policiji određene mere. Ali, ovo samo daje i ministru mogućnost u slučaju sagledavanja nekih katastrofalnih situacija, u slučaju neke ekološke katastrofe, prirodnih nesreća i bilo čega, epidemija, da može, pozove ga kolega iz Ministarstva zdravlja, saopšti mu da postoji opasnost od toga, toga i toga, ministar unutrašnjih poslova procenjuje i može narediti policiji da preduzme te mere.

Pogledajte šta su policijski posao i policijske mere. Direkcija policije se obrazuje za rukovanje tim policijskim poslovima. Na čelu direkcije je direktor policije. To je vrlo prosto. Zahvaljujem.

Član 52. govori o snimanju na javnim mestima. Tako prvi stav kaže – policija vrši nadzor i snimanje javnog mesta radi obavljanja policijskih poslova. Mi smo ove reči: „radi obavljanja policijskih poslova“ zamenili rečima: „radi sprečavanja izvršenja krivičnog dela ili prekršaja“ U našem obrazloženju se kaže, u stvari, mi predlažemo da svrha zbog koje se može preduzeti snimanje javnog mesta bude precizno definisana. Inače, Predlogom zakona je predviđeno da snimanje javnog mesta može biti preduzeto radi obavljanja policijskih poslova. Obzirom da je krug policijskih poslova definisan u članu 30. zakona i da, između ostalog, podrazumeva i izvršavanje drugih policijskih poslova i zadataka utvrđenih zakonom i podzakonskim aktom donetim na osnovu ovlašćenja iz zakona, to praktično znači da policija može preduzeti mere snimanja javnog mesta iz bilo kog razloga protivno svrsi zbog koje se ova mera uvodi. Ovako široko definisan razlog za preduzimanje mere snimanja javnog mesta je izuzetno opasan, jer otvara mogućnost zloupotrebe, a ako se ima u vidu da se ovom merom zadire u privatnost građana, problem postaje znatno veći. Pored toga, Predlog zakona ima ozbiljnu manjkavost u pogledu evidencije podataka o ličnosti, tako da se postavlja pitanje koji se podaci prikupljaju na ovaj način, gde se skladište, kako se obrađuju i kako se čuvaju? Zahvaljujem. Reč ima ministar. Pre svega, policija može da obavi snimanje radi kontrole, recimo, migratornih tokova, kontrole graničnog pojasa, radi kontrole toka saobraćaja, ne samo sprečavanja krivičnih i prekršajnih dela, nego samo da vidimo da li postoji potreba za upućivanjem policijskih službi da ubrzaju tokove saobraćaja. Ali, ne vidim šta je sporno, kad po našim zakonima svaki građanin ove zemlje može da vrši snimanje na javnom mestu? Svaki građanin može da instalira kameru i snima javno mesto, da li mobilnim telefonom, da li kamerom, u svakom trenutku svaki građanin to može da uradi. Može da snima postupanje državnog i javnog službenika u izvršenju njegovih poslova, drugog građanina, osim ako ne povređuje Zakon o tajnosti podataka na bilo koji način. Znači, javno mesto je javno mesto i svaki građanin ga može snimati. Ne vidim zašto oduzimamo mogućnost policiji da snima to, kad to može da uradi bilo koji građanin? Šta mi to radimo na javnim mestima, kad se plašimo snimanja na javnom mestu? Što ste prošli ulicom? Šta je tu problematično? Ako je izvršenje krivičnog dela u pitanju, onda će nam to pomoći da otkrijemo izvršioca ili učinioca krivičnog dela. U svakom slučaju, mislim da smo ovo dali dovoljno široko, i zbog sudskih postupaka koji se vode kada snimci sa tih kamera postaju dokazno sredstvo. Ako te kamere nisu namenjene za to, na sudu padaju ti slučajevi i oni kažu - to nije kamera koja je bila namenjena za to, ovo je kamera za kontrolu saobraćaja, niste imali pravo da je iskoristite za snimanje tog i tog i vi na sudu nemate dokaz. Znači, nama je mnogo bolje da policija ima šira ovlašćenja u tom snimanju, u skladu sa zakonom, na javnim mestima, jer to može da uradi bilo koji građanin. Vi i ja imamo sada pravo da snimamo na javnom mestu šta god želimo, dokle god ne povređujemo nekom neko drugo pravo. Mi smo u direktnom televizijskom prenosu, svako od nas može telefonom da snima ponašanje poslanika u Narodnoj skupštini, njihove izjave, itd.

Reč ima dr Vladimir Pavićević. Poštovane dame i gospodo, ja mislim da je primereno da se zadržimo na amandmanima na član 52. i ja ću se nadovezati na ovo što je rekla gospođa Karavidić. Ministre Stefanović, treba dobro da razmislimo o posledicama te jedne poruke da ako govorimo o javnom mestu, da onda treba da se suočimo sa time da inače sve može da se snima, da je sve tu dozvoljeno i da je izloženo javnosti. Na primer, u stavu 2. ipak imamo jednu vrstu ograničenja kada se tiče delanja policije, ali nedovoljno. Piše: „Kad postoji opasnost da prilikom javnog okupljanja dođe do ugrožavanja života i zdravlja ljudi i imovine, policijski službenik ovlašćen je da vrši snimanje ili fotografisanje javnog skupa“ Kada ovde kaže – prilikom javnog okupljanja, to znači da postoji veći broj nekih ljudi koji se okupljaju. Ja onda ovako zaključujem – to znači da za policiju svako okupljanje može da bude predmet ovog snimanja raznim aparatima, itd. Onda se pitam – da li je u redu da baš ovako široko damo ovlašćenja, bez nekih kriterijuma, policiji da se bavi na ovaj način ovakvim stvarima? Zamislimo da na tom javnom okupljanju, sticajem okolnosti, onaj ko snimi dođe do snimka razgovora čelnika opozicije oko toga kako da pobede postojeću vlast, da se onda te informacije do kojih se dođe snimanjem zloupotrebe, ministre Stefanoviću, i da se onda umesto da bude ispunjena svrha onoga što je sadržina ovoga člana, ovoga Predloga zakona, zapravo te informacije zloupotrebljavaju za nešto drugo? Meni se samo čini da kada razgovaramo o sadržini nekog člana, da moramo da imamo na umu šta su posledice odredbe koju ćemo da prihvatimo. Zahvaljujem. Reč ima ministar. Kao što svaki građanin, tako i pripadnik i predstavnik medija može da snima bilo šta na javnom skupu koji je deklarisan kao javni, tako ovaj zakon daje mogućnost policiji da zaštiti. Jer, kada se desi nešto, onda svi zaborave ove vaše reči i kažu – izvinite, zašto niste preduzeli sve što je bilo u vašoj nadležnosti da sprečite izvršenje krivičnog dela? Malo pre smo imali debatu od sat vremena da dozvolimo upad ljudima u stan bez sudskog naloga, da bi zaštitili nekoga, a ovde se plašimo fotografisanja na javnom mestu. U ovom slučaju mi imamo i Zakon o evidencijama, koji je sada u Evropskoj komisiji, Zakon o obradi podataka o evidencijama u MUP-u, koji će definisati ko pristupa bazama, podacima, kako se pohranjuju, kako se čuvaju, kako se koriste. Dakle, u svakom slučaju se ne mogu koristiti protivzakonito i prema postojećim zakonima koji se koriste. Što se tiče ovoga, mislim da ne postoji nikakva naročita opasnost. Ako je nešto dozvoljeno bilo kom građaninu, onda nema opasnosti da to koristi i policija, koja je organ građana upravo u sprečavanju nasilja krivičnih i prekršajnih dela. Na član 52. amandman je podneo Odbor za odbranu i unutrašnje poslove.

Na član 52. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Nenad Čanak, Bojan Kostreš, Olena Papuga, Nada Lazić, Đorđe Stojšić i mr Dejan Čapo. Vlada i Odbor za unutrašnje poslove prihvatili su amandman, a Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije, pa konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo Predloga zakona. Na član 53. amandman, sa ispravkom, podneo je narodni poslanik Milan Petrić. Da li neko želi reč? (Ne) Zahvaljujem. Na član 53. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Marko Đurišić, Aleksandar Senić, akademik Ninoslav Stojadinović, Branka Karavidić, Biljana Hasanović Korać, Goran Bogdanović, Slobodan Homen, Miroslav Marinković, Ivan Karić i mr Blagoje Bradić. Vlada i Odbor za unutrašnje poslove prihvatili su amandman, a Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije, pa konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo Predloga zakona.

Mislim da je bitno za javnost da se pročita amandman i obrazloženje amandmana, jer se radi o nečemu što je, ne samo lektura teksta, već suštinska promena. U članu 53. u stavu 1. reči „pravno lica sa javnim ovlašćenjima“ su zamenjene rečima „pravnog ili fizičkog lica sa javnim ovlašćenjima“ i stav 2. člana 53. se briše. U obrazloženju smo stavili da se u članu 53. stavu 1. predlaže dopuna u pogledu kruga lica koja su ovlašćena da zatraže pomoć pri izvršenju. Predlažemo da se u ovaj krug uključe i fizička lica koja imaju javna ovlašćenja, gde smo prevashodno mislili na izvršitelje. Vrlo je bitno da se to naglasi, kao i da se briše ovaj stav 2, gde je na jedan banalan način formulisana uloga policije, tako što je predviđeno u Predlog zakona da će se za pružanje policijske pomoći odrediti visina takse u skladu sa propisima koji se odnose na usluge koje pruža ministarstvo. Smatramo da brisanjem ovog člana, iz više razloga, najbitnijeg razloga, da je prilikom izvršenja pružanje policijske pomoći, prilikom izvršenja, nije usluga, već je delatnost. To je jedan od policijskih poslova koji su utvrđeni u članu 30. stav 2. tačka 6) – pružanje pomoći u izvršenju u skladu sa posebnim zakonima. Samim tim usluga je već plaćena. Tako da i sam termin plaćanja po cenu i usluga je neprimereno onome što na dostojanstven i jedan human način radi policija i smatramo da je bolje da se formuliše ovako da to nije usluga nego vršenje dužnosti. Zahvaljujem. Na član 53. amandman je podneo Odbor za odbranu i unutrašnje poslove. Izvolite gospodine ministre, da li želite da se izjasnite?

Ne želite da se izjasnite po amandmanu Odbra? Izvolite, ministar. Prihvata se, nego je došlo u prethodnom amandmanu kod nas u tekstu stoje stav 1. i stav 2, a u osnovnom tekstu koji imamo stoji samo amandman na stav 1, pa nisam siguran. Ne, ne, ali nisam siguran koji je od ovih, koji je od ova dva amandmana koji imamo pred sobom je u ispravnom obliku. U jednom imamo samo jedan, da se menja jedan stav, u drugom imamo promenu dva stava. Ja nisam siguran. Dakle, mi smo prihvatili… Da li možete samo da mi pročitate vaš amandman? Član 53. u stavu 1. reči „pravnog lica sa javnim ovlašćenjima“ zamenjuju se rečima „pravnog lica ili fizičkog lica sa javnim ovlašćenjima“ U članu 53. stav 2. se briše. Znači, u okviru ovoga se ceo stav 2. briše. Gospodine ministre, mi ovde imamo da je taj amandman prihvaćen. Zbog toga sam hteo samo da proverim, jer nisu bila dva stava kod mene, ali to je sada manje važno za ovu raspravu. Što se tiče člana 53. amandman koji je podneo Odbor za odbranu i unutrašnje poslove je za nas prihvatljiv i hvala vam na ovome. Zahvaljujem se. Konstatujem da je ministar Stefanović prihvatio amandman Odbora za odbranu i unutrašnje poslove. Na član 54. amandman sa ispravkom podneo je narodni poslanik Milan Petrić. Zahvaljujem. Vlada i Odbor za odbranu i unutrašnje poslove prihvatili su amandman. Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo Predloga zakona. Na član 54. amandman je podneo Odbora za odbranu i unutrašnje poslove. Konstatujem da je ministar prihvatio amandman Odbora za odbranu i unutrašnje poslove. Na član 55. amandman je podneo Odbora za odbranu i unutrašnje poslove. Izvolite gospodine ministre. Prihvatam amandman. Konstatujem da je ministar prihvatio amandman Odbora za odbranu i unutrašnje poslove na član 55. Na član 56. amandman su zajedno podneli narodni poslanici dr Vladimir Orlić, Dušica Stojković, Aleksandar Marković, Nenad Nikolić. Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Na član 56. amandman je podneo narodni poslanik Velimir Stanojević. Zahvaljujem.

Član 56. govori o pružanju policijske pomoći zdravstvenim radnicima. Gde se u stavu 1. kaže da se policijski službenici odazivaju na poziv lekara. U stavu 2. da poziv rukovodioca psihijatrijske ustanove itd. U stavu 4. se kaže da ako je pružena policijska pomoć, zdravstvena ustanova je dužna da dostavi zahtev. Mi smo ovaj stav proširili time što smo rekli da se umesto reči „zahtev“ dodaju reči „pisani zahtev najkasnije u roku od 48 časova od podnošenja usmenog zahteva“ Dakle, ukoliko na poziv lekara policijski službenici dođu i intervenišu ili na poziv rukovodioca psihijatrijske ustanove dođu i intervenišu, zdravstvena ustanova i po našem predlogu bi bila dužna da u roku od 48 sati u pisanoj formi podnesezahtev. Kada sam pogledala obrazloženje za odbijanje ovog amandmana, meni je tu prosto ne jasno, vidim da se obrazloženje odnosi na amandman koji su podnele kolege Vladimir Orlić, Dušica Stojković, Aleksandar Marković i Nenad Nikolić. Njihov amandman se na ovaj član odnosi na stavove 1. i 2. a ovde je u pitanju stav 4. Mislim da bi prihvatanjem ovog našeg amandmana ovaj član bio kompletniji. Konstatujem da je ministar Stefanović prihvatio amandman. Na član 56. amandman je podnela narodna poslanica Zlata Đerić. Na član 57. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Dubravka Filipovski, Velimir Stanojević i Zlata Đerić. Da li neko želi reč? ne, Zahvaljujem.

Dame i gospodo narodni poslanici uvaženi predsedavajući, gospodine ministre sa saradnicima, na član 57. smo podneli amandman i to na član 57. stav 2. da se briše, a u stavu 4. tačka 8) da se menja i da glasi – lice koje nije navršilo 14 godina i maloletnik. Obrazloženje ovakvog našeg stava leži u tome da amandmanom predlažemo da se potpuno isključi mogućnost da se maloletnik podvrgne poligrafskom ispitivanju. To je brisanje stava 2. i sledstveno tome predlažemo da se maloletnik svrsta u grupu lica koja ne mogu uopšte biti podvrgnuta poligrafskom ispitivanju. Poligrafsko ispitivanje nije verodostojan dokaz u krivičnom postupku. Pored toga, maloletnici nemaju potpuno poslovnu sposobnost zbog toga što je stepen njihovog psihofizičkog razvoja takav da ne mogu odlučivati i upravljati svojim postupcima na način na koji to čine punoletne osobe. U pogledu maloletnika važi i poseban Zakon o utvrđivanju njihove krivične odgovornosti i sankcijama koje se mogu prema njima primenjivati za izvršenje krivičnih dela. Imajući sve to u vidu, smatramo da primenu poligrafskog ispitivanja treba u potpunosti isključiti kada su maloletnici u pitanju. Ovo je interesantna tema s obzirom da je taj poligraf dosta popularizovan u medijima. Možda i na loš način, ali ako je i na loš način, za to su krivi oni koji su dozvolili da se o nečemu takvom na takav bizaran način razgovara. Ono što je jako bitno i na čemu insistira poslanička grupa Boris Tadić – SDS jeste da se ono što je protivzakonito već predviđeno, se ne može koristiti ni u slučaju ispitivanja, odnosno saslušavanja maloletnika iz razloga koje smo do sad naveli.

Gde ste vi videli da je nešto protivzakonito? To što nije dokazno sredstvo nije protivzakonito. To je mala razlika, ali suštinska. Drugo, ne znam kakav bizaran način predstavlja poligraf. Znate, ima ljudi koji su spremni da odu na poligraf i oni koji nisu. To dosta govori i o jednima i o drugima. Ali, to je policijsko sredstvo koje koristi u usmeravanju istrage. To koriste sve policije sveta, zato što daje rezultate. Da ne daje rezultate ukinule bi ga odavno, rekli bi – ovo je besmisleno, ali nije. Drugo, u ovom konkretnom slučaju potrebna je i saglasnost maloletnog lica i roditelja i staratelja koji su inače krivično odgovorni za njega. Dakle, dupli ključ. Ako bilo ko od njih odustane ne možete da imate poligrafsko ispitivanje. Ali, imate slučajeve, bar smo čitali o tome u novinama, kada dete tvrdi da ga je drugo dete napastvovalo, tuklo, maltretiralo i nosi stigmu zbog toga. Još izađe u medijima i dete ako je bilo jedan na jedan, nema svedoka, nema drugi izlaz nego da se podvrgne on da se vidi da li laže ili ne laže. Dao sam samo jedan primer, ali tada i uz prisustvo roditelja, uz saglasnost i tog lica i roditelja. Ne vidim zašto se ljudi toliko plaše poligrafa. Ne vidim šta je to toliko fascinantno u tome. To je samo jedno dokazno sredstvo, ništa više. To je kada biste rekli - plašim se policijskom ispitivanja, plašim se prostorija policije. Zahvaljujem. Reč ima dr Miroslav Marinković. Mislim da ste vi vrlo pojednostavljeno protumačili moje tumačenje amandmana. Prvo, emotivno nezrele osobe, kao što su deca, pre ih treba podvrgnuti razgovoru sa psihologom, nego na poligraf. Znači li to da vi možete i dete koje, odnosno, dete za koje vi niste stručni da utvrdite da li je ono zaostalo u razvoju ili sa smetnjama u ovome? Znači, vi možete da primenite nešto za šta vi tvrdite da nije nezakonito sredstvo, u redu je, ali nije ni zakonom predviđeno sredstvo, odnosno, nije predviđeno sredstvo kojim ćete nešto dokazati na sudu. Možete vi da se upirete, da mi objasnite šta god hoćete, ali kada vi maloletnika… Šta treba da ga saslušavate samog ili uz saglasnost roditelja. Dete da je potpuno zrelo neki prestup ne bi ni napravilo, ili da kažem neko krivično delo. Ne slažem se sa vama i mi nismo želeli ovde da osporavamo da li je poligraf ili nije dobro sredstvo i da li ga koriste sve policije u svetu, nego da zaštitimo emotivno nezrele osobe, kao što su deca, tj. maloletnici, gde je sve zakonom predviđeno. Zahvaljujem. Reč ima ministar. Izvolite, pravo na repliku. Sad sam potpuno ubeđen da je ovaj stav koji smo zauzeli ispravan. Dakle, kakvo samostalno ispitivanje maloletnih lica? Vrlo je jasno u zakonu, pa vi ste to izgovorili, prvo kažete bizarno, pa protivzakonito, nije protivzakonito, nego nije dokaz na sudu, pa sad samostalno ispitivanje, ali nije baš ni samostalno, pošto zakon propisuje da se ispituje u prisustvu roditelja. Znate, ne može se iznositi nešto što nigde ne stoji kao argument za nešto što ne postoji. Apsolutno je nemoguće. Vi u ovom slučaju imate situaciju da ako se maloletno lice ispituje ono mora biti u prisustvu roditelja. Roditelji moraju da daju saglasnost, koji su inače krivično odgovorni za postupanje takvog lica, i to dete, odnosno maloletno lice mora da da saglasnost. Procenjuje se ukoliko dete ima bilo kakvu smetnju, ići će se na veštačenje i to zdravstveno, bilo kakvo drugo veštačenje će da utvrdi da li je dete spremno da da bilo kakav iskaz ili ne. Ali, ovo nije protivzakonito, do sada je postojalo u našoj krivični praksi. Mi sada samo preciznije definišemo. Preciznije definišemo i ne vidim šta je tu toliko sporno. Ali, razumem. Zahvaljujem. Na član 57. amandman sa ispravkom je podno narodni poslanik Milan Petrić. Na član 59. amandman sa ispravkom podneo je narodni poslanik Milan Petrić. Na član 59. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Nenad Čanak, Bojan Kostreš, Olena Papuga, Nada Lazić, Đorđe Stojšić, i mr Dejan Čapo. Vlada i Odbor za odbranu i unutrašnje poslove prihvatili su amandman, a Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije, pa konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo Predloga zakona. Na član 61. amandman su zajedno podneli narodni poslanici dr Vladimir Orlić, Dušan Stojković, Aleksandar Marković i Nenad Nikolić.

Na član 61. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Nenad Čanak, Bojan Kostreš, Olena Papuga, Nada Lazić, Đorđe Stojšić i mr Dejan Čapo. Vlada i Odbor za odbranu i unutrašnje poslove prihvatili su amandman, a Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije, pa konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo Predloga zakona. Na član 64. amandman je podneo narodni poslanik prof. dr Dušan Milisavljević. Zahvaljujem. Vlada i Odbor za odbranu i unutrašnje poslove prihvatili su amandman, a Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije, pa konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo Predloga zakona. Na član 69. amandman su zajedno podneli narodni poslanici dr Vladimir Orlić, Dušica Stojković, Aleksandar Marković i Nenad Nikolić. Zahvaljujem. Na član 69. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Nenad Čanak, Bojan Kostreš, Olena Papuga, Nada Lazić, Đorđe Stojšić i mr Dejan Čapo. Zahvaljujem.

Vlada i Odbor za odbranu i unutrašnje poslove prihvatili su amandman, a Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije, pa konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo Predloga zakona. Izvolite gospođo Karavidić. Hvala gospodine predsedavajući. Ovo je još jedan amandman poslaničke grupe Boris Tadić – Socijaldemokratska stranka. Amandman se odnosi na član koji govori o primeni ovlašćenja prema maloletnim licima. Mi smo u više stavova intervenisali i konačno je dobro što je Vlada prihvatila ovaj naš amandman. Inače, nesporno je da policijska ovlašćenja prema maloletnom licu primenjuju svi policijski službenici i osim prikupljanja obaveštenja u svojstvu građanina i saslušanja maloletnika u svojstvu osumnjičenog koje primenjuje policajac za maloletnike, smatramo da treba normirati i da policajac za maloletnike saslušava maloletna lica i kada oni imaju svojstvo oštećenog. To je jedna od naših intervencija u stavu 1. Takođe smatramo da prilikom primene policijskih ovlašćenja, policijski službenici dužni su da vode računa, ne samo o dostojanstvu ličnosti maloletno lica, već i o njegovom psihičkom i emocionalnom svojstvu, budući da su maloletnici specifična kategorija pravnih subjekata. Smatramo da način primene policijskih ovlašćenja prema maloletnim licima treba da propišu osim ministra unutrašnjih poslova i ministar nadležan za pravosuđe, što u članu i postoji, ali i ministar zdravlja, s obzirom da na specifičnost emocionalnih, psihičkih i drugih svojstava maloletnih lica, te još jednom mislim da je dobro što je Vlada prihvatila ovaj naš amandman. Zahvaljujem se. Na član 70. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Nenad Čanak, Bojan Kostreš, Olena Papuga, Nada Lazić i Đorđe Stojšić i mr Dejan Čapo. Na naslov iznad člana 71. i član 71. amandman su zajedno podneli narodni poslanici dr Vladimir Orlić, Dušica Stojković, Aleksandar Marković i Nenad Nikolić. Vlada i Odbor za odbranu i unutrašnje poslove prihvatili su amandman, a Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije, pa konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo Predloga zakona. Izvolite gospodine Pavićeviću. Poštovane dame i gospodo, neophodno je sada da intervenišem povodom našeg amandmana na član 71, koji se tiče primene policijskih ovlašćenja prema lica koja uživaju diplomatsko-konzularni imunitet. Vrlo smo precizno stavili sadržinu našeg amandmana, obrazloženje najpreciznije moguće i onda smo dobili odgovor da nije moguće da bude prihvaćen ovaj naš amandman, zato što je prihvaćen amandman narodnih poslanika Srpske napredne stranke Vladimira Orlića, Dušice Stojković, Aleksandra Marković i Nenada Nikolića, na isti ovaj član Predloga zakona. Poštovana gospodo, šta se ovde desilo, do sada nismo imali ovakve situacije. Ovo je prvi put, ja nisam verovao da je ovako nešto moguće. Dakle, u 9,45 časova, uoči početka sednice, podneli smo ovaj amandman, 20 minuta kasnije četvoro poslanika Srpske napredne stranke podnose amandman koji ima iste posledice, ali je u smislu formulacije malo drugačije saopšten, da bi upravo taj amandman bio prihvaćen. Mislim da bi sada zaista, poštovana gospodo, bilo primereno da je ovo jedan od četvoro podnosilaca koji je prisutan ovde, to je gospodin Marković, da se javi za reč i da kaže da odustaje od svog amandmana, kako bi bio prihvaćen naš amandman, amandman nas narodnih poslanika koji zaista čitamo pažljivo sve ove zakonodavne projekte, podnosimo amandmane. Amandmani se kao što vidite prihvataju, poštovana gospodo, i da zaista poštujemo neku vrstu demokratskih običaja i demokratske prakse, umesto da se služimo ovakvim trikovima, jednom vrstom otimanja amandmana, kako bi se umanjila ili pogoršala startna pozicija Nove stranke na vanrednim parlamentarnim izborima u aprilu ove godine, poštovana gospodo. Naići ćemo i preko 10% ja mislim, pa ćemo da vidimo šta će da bude onda posle aprila. Hvala gospodo. Simpatično, simpatično. Reč ima narodni poslanik Zoran Babić. Izvolite.

Ja bih zamolio predlagača amandmana da ipak tako oštre izraze, a bez ikakvih dokaza, ne koristi, naročito što je amandman koji je podnela grupa narodnih poslanika SNS daleko obuhvatniji, daleko bolji i to je i bio razlog zbog čega je Vlada prihvatila amandman koji je predložila grupa narodnih poslanika SNS. Ono što bih želeo da istaknem, jeste da je juče obavljen sastanak Odbora za odbranu i unutrašnje poslove, kada smo zajedno sa predstavnicima Ministarstva unutrašnjih poslova raspravljali o predloženim amandmanima.

Molim vas, gospodine Šutanovac, ako pokušavate da budete duhoviti, nemojte da kršite Poslovnik.

I tada sam, uz saglasnost, naravno, mojih koleginica i kolega iz poslaničke grupe SNS, jednim džentlmenskim dogovorom rekao – evo, prepuštam, pošto ne možete da prihvatite oba amandmana, iako su identični, prihvatite amandman gospodina Pavićevića, ako su identični. Tako se i desilo. Međutim, pošto se ovde više govori o nekim procentima podrške, ja bih podsetio predlagača amandmana da sam tokom ovog saziva, tokom 2014. i 2015. godine, ne računajući ovu sednicu Narodne skupštine u 2016. godini, predložio veliki broj amandmana i da je od tih predloženih amandmana 95,95% prihvaćeno. Nepunih 96% amandmana koje sam napisao i predložio je Vlada Republike Srbije prihvatila. Ja ne želim da pravim paralelu sa podrškom kod građana Republike Srbije, kao što to čini predlagač amandmana, ali u svoj toj najavi podrške od devet, deset procenata, koliko već, fali samo jedna mala stvar, a ta mala stvar je da to i dokaže, da to i pokaže, pa da se pred građanima Republike Srbije pojavi na listi, odnosno da se pojavi sam sa svojom strankom, imenom i prezimenom, pa da dobije podršku kod građana. Dokazali smo to i pre nekoliko dana. Dokazali smo to bukvalno od svog osnivanja.

Oni ne žele da čuju sud građana Republike Srbije, pa zbog toga dobacuju. Njima ne odgovara narod u Srbiji, zato što neće i ne žele ih više i to su pokazali na tim izborima. E, vidite, baš na tim izborima u Bačkom Monoštoru građani te mesne zajednice su od 11 kandidata glasali i izabrali devet kandidata SNS-a. E, to je nešto što se ne zove amandmanima, što se ne zove bilo kakvim drugim aktima, to je nešto što se zove volja građana Srbije. Mi ne radimo to za teatralnost, ne radimo to za mahanje rukama, ne radimo to za jedan pristup i za prostor na RTS-u, mi to radimo za građane Republike Srbije. Građani Republike Srbije to vide i cene. Vide i cene baš podrškom kao što smo imali pre samo nekoliko dana na izborima za Savet mesne zajednice Bački Monoštor. Pa, pozvao bih i predlagača amandmana da, pre nego što se pozove na podršku koju ima kod građana Republike Srbije, a koja se ne meri procentom usvojenih amandmana, jer procenat usvojenih amandmana je samo jedan kulturan, normalan, pristojan, civilizovan dijalog između vladajuće većine i opozicije, između Vlade Republike Srbije i parlamenta, i to je pobeda demokratije u Srbiji, a ne nikoga od nas pojedinačno, niti bilo koje političke opcije, da ako priziva i priželjkuje toliku podršku kod građana, samo jednu malu stvar da uradi, da se sam svojim imenom i prezimenom, imenom svoje stranke kandiduje bilo gde, pa neka to bude i mesna zajednica, pa da vidimo šta građani kažu o njemu i o njegovoj politici, šta kažu o učinku Vlade Republike Srbije i Aleksandru Vučiću i koja je razlika između te politike i politike fruškogorskih vinograda i to subvencionisanih. Pa, da pokažu razliku između borbe za uređenu i pristojnu državu i pašnjaka na Vračaru, da kažu šta misle između rasta BDP… jednih čistih javnih finansija i svih onih brljotina koje smo imali do 2012. godine. Taj odgovor će dati baš kao i građani Bačkog Monoštora pre nekoliko dana, a to je podrška Aleksandru Vučiću i SNS-u. Zahvaljujem se, gospodine Babiću. Ako sam ja razumeo dobro, imamo s jedne strane 10% prihvaćenih amandmana, a s druge strane 90%, s jedne strane devet mandata, a s druge strane jedan mandat. Takođe, kao predsedavajući dobijamo veliki broj amandmana od opozicije i svi su identični.

Zahvaljujem se, gospodine Šutanovac. Bolje sineopsis nego pašnjak. Nikad se ne bih menjao sa vama, gospodine Šutanovac. Izvolite, gospodine Pavićeviću. Poštovane dame i gospodo, dve stvari hoću da kažem u replici narodnom poslaniku, mom kolegi gospodinu Zoranu Babiću. Najpre, gospodin Babić je rekao da kada ja kažem da je otet amandman da je to isto kao kada bi se reklo da je nešto ukradeno, da se neki lopovluk tu desio. Ja pažljivo biram reči, merim ovde svako slovo. Evo, rečnik srpskog jezika kaže – otimati, i baš sam namerno upotrebio tu reči, jagmiti se, grabiti se oko nečega. Oko amandmana, poštovana gospodo. Ko se jagmi, ko se grabi? Četvoro narodnih poslanika SNS-a, među kojima je, evo i sada, gospodin Marković, u niskom startu spreman za sledeću sednicu, da čeka kod pisarnice naše amandmane i posle 20 minuta da preda to i da se prihvati umesto našeg. Molim vas, poštovana gospodo, pa to nije demokratska praksa, to nije demokratski običaj. Druga stvar, gospodin Babić je, ja mislim i s pravom, ukazao na to da ako ja ovde kažem – računamo na podršku od 9,4%, da bi to moglo i da se izmeri ovde. I saglasan sam, ja verujem u taj rezultat. Pa, ja se i trudim ovde. Posvećen sam, ja mislim marljiv narodni poslanik. Ali, kada mi padne na pamet kroz jedno razmišljanje da, na primer u savezu sa DS, na primer da zamislimo, možemo da imamo i 30% Pa, nekako mi je to, poštovana gospodo, primamljivije, u ovom trenutku mi deluje, kao nešto primamljivije, veći broj poslanika, snažniji uticaj, kreiranja, politika i pre svega, poštovana gospodo, zagovaranje onoga što je sistem, ideja verovanja vrednosti i mišljenje za koji se u politici ovde borim i kroz naše diskusije u Narodnoj skupštini. Vreme, zahvaljujem gospodine Pavićeviću. Po Poslovniku, ali je potrebno da se prijavite gospodine Atlagiću. Izvolite, dr Marko Atlagić, po Poslovniku. Pozivam se na član 107. dostojanstvo. Poštovani podpredsedniče, pozivam gospodina Pavićevića da se izvini, jer je krivo citirao. Ja ću sada da ustanem. Čitam tačno, strana 244 „Rječnik“ Matice srpske, Novi Sad, izvinite, knjiga četiri, pošto on ima knjigu jedan, a ja imam ovde šest, a možemo, ima i jedan rečnik sa 19 knjiga, ovako stoji: „Otimač – onaj koji otima, silom prisvaja tuđe, osvajač, otimač“, strana 244. Poštovani građani, evo knjige, eno njegove, a mogu se uključiti i lingvisti i profesori srpsko-hrvatskog jezika, ili srpskog jezika. Hvala. Zahvaljujem, gospodine Atlagiću. Reč ima narodni poslanik Zoran Babić, replika, pa narodni poslanik Aleksandar Marković. Izvolite gospodine Babiću. Ono što bih želeo da istaknem i što mislim da bi trebalo da bude cilj svih nas, a to je bolje zakonsko rešenje, da poboljšamo zakone koji su pred nama. Ono što je učinio amandman grupe narodnih poslanika SNS, prihvatanjem od strane Vlade Republike Srbije, identično je onome što bi učinio i amandman gospodina Pavićevića, s time, što je amandman koji su predložile moje koleginice i kolege, obuhvatniji i bolji, ali je rešenje identično. Mi se trudimo, ne da se borimo za procente, mi se trudimo da našim činjenjem napravimo bolje zakone, a ne time što ćemo mešati babe i žabe i pozivati se na određene procente prihvaćenih amandmana. Nije nam valjda to cilj?

Pošto sam video neke, jer Nova stranka spada u onu vinogradarsku stranku, u stranku ljudi koji protežiraju ovako vino, domaće vino, proizvedeno ili na Fruškoj gori, ili bilo gde drugde. Ali, sam skoro video na društvenim mrežama jednu fotografiju, kolege predlagača amandmana sa flašom piva u ruci i ja tu već vidim raskol i da zbog toga raskola predlagač amandmana se nudi SNS.

Zahvaljujem se [[Vladimir Pavićević, s mesta: Može li jedna replika.]] Imate pravo, jer pomenuto je vaše ime i prezime, gospodine Pavićeviću, ali morate sačekati da gospodin Marković iskoristi svoje pravo na repliku. Izvolite, gospodine Markoviću. Zahvaljujem predsedavajući, ne ljutim se na sve one uvrede koje smo malo pre čuli, ali ova situacija je paradigma svega onoga što se dešava u parlamentu u poslednje dve godine, odnosno za vreme ovog mandata. Dakle, da smo bili upravu i jutros i sve vreme kada ukazujemo da je predlagaču ovog amandmana jedino stalo do statistike, jedino stalo do promocije, do samog reklamerstva prilikom pisanja amandmana, govori upravo i ova srdžba i ljutnja zbog situacije u kojoj njegov amandman nije prihvaćen.

Celishodnije, svrsishodniji i kompletniji. To nije moja ocena, to je ocena Vlade Republike Srbije, a podsetiću vas, da smo juče bili zajedno na sednici Odbora kada je i Odbor bio takvog stava. Sada, iskreno, gospodine predsedavajući, da sam znao da ćemo izazvati ovoliku srdžbu i ljutnju predlagača, evo, priznajem da možda i ne bi napisali taj amandman. Zahvaljujem. Zahvaljujem se, gospodine Markoviću, ali mislim da grešiti, mi vidimo osmeh na licu gospodina Pavićevića otkada mu je ponuđena pristupnica SNS. Izvolite, gospodine Pavićeviću, imate pravo na repliku. Poštovane dame i gospodo, Nova stranka je, ja mislim, najdoslednija opozicija delovanju SNS na političkoj sceni Srbije. Ja sam sa strašnim argumentima, raspravlja o tome i ovde na sednicama Narodne skupštine. Mi ćemo nastaviti tako da delamo. To je jedna stvar u replici gospodinu Babiću. Druga stvar, gospodin Babić je ovde malo pre rekao da ima jednu fotografiju, to je ministre Stefanoviću, izgleda gospodin Babić znao kako će da izgleda i neke odredbe Predloga zakona o policiji. Tu se fotografiše, tu se snima nešto i rekao sada da ja sada pijem jedno pivo na toj fotografiji. Pa, poštovana gospodo, jeste, popijem i pivo, popijem i vino, poštovana gospodo, što šta se desi, ali sam primetio u ovih godinu i osam, devet meseci, da gospodin Babić, zaista pomno, temeljno istražuje moju biografiju. On se bavi time koju vrstu pića ja pijem, kojim sportovima se bavim, šta se dešava na fakultetu. Ja sam gospodinu Babiću tim povodom u prošloj godini poklonio prvi tom, novih priloga za biografiju Josipa Broza Tita koju je pisao čuveni biograf dvadesetog veka, Vladimir Dedijer. Tada sam gospodinu Babiću rekao, da mu dajem blagoslov da se na isti način bavi istraživanjem moje biografije kao što se Dedijer bavio Titovom. Sada gospodinu Babiću poklanjam drugi tom ovih novih priloga da nastavi da istražuje, temeljno da istražuje čime se ja u svom životu bavim. Nadam se da će rezultat tog istraživanja biti ovako više tomno izdanje biografije Vladimira Pavićevića. Gospodine Babiću, još jedna knjiga za vas. Nemojte, gospodine Pavićeviću, mada ste me ožalostili, ja nisam zaslužio za vreme ovog mandata da meni poklonite neku knjigu.

Pošto smo videli, odnosno čuli od prethodnog govornika da konzumira alkoholna pića, biću jako kratak, da ga pozovem i da apelujem na njega da samo ne seda za volan posle toga, jer jedino tada će imati i jedino tada će biti interesantan za policiju i za pravosudne organe, a do tada je interesantan za neke druge ljubitelje koji žele da ga predstave u nešto drugačijem svetlu. A za policiju uostalom, kao i svi mi, da smo interesantni onda kada ne daj Bože uz jedno ili više čašica sednemo za volan pa izrizikujemo i tuđe života ali i svoj život. Pozivam gospodina Pavićevića da kada konzumira alkoholna pića da ne seda za volan, već da ga drugi voze da ne bi izrizikovao svoj i tuđe živote. Ne brinite gospodine Babiću, mislim da njegovo kolega ne želi da mu prepusti volan. Izvolite. Dame i gospodo narodni poslanici, rado bih primio taj poklon ako nešto ima od Jova Kapičića, osnivača Golog otoka, s obzirom da predlagač amandmana i gospodin Kapičić dele zajedničke vrednosti iz LDP-a. To mislim da bi bilo autentičnije. Što se tiče ovog amandmana, moram reći da je amandman koji je prihvaćen kompletniji, ima dva stava, dve radnje. Prva radnja je policijski službeni postupak prema diplomati na način predviđen međunarodnim ugovorima. To je prva radnja. Druga radnja, o tome obaveštava neposrednog rukovodioca, i starešinu i to je prihvaćeno rešenje. Amandman koji ne želimo da prihvatimo je sadržao samo ono prvo, dakle diplomata nešto uradi pogrešno, a policajac postupi po međunarodnim ugovorima, o tome nema obavezu da obavesti starešinu, dakle, o tome starešina nema nikakva saznanja. Iz tih razloga najverovatnije je prihvaćen amandman grupe poslanika poslaničke grupe SNS, a ne iz nekih drugih razloga. O plagiranju, opozicija koja je toliko puta plagirala svoje amandmane u nekoliko poslaničkih grupa, u nekoliko grupa poslanika da bi dobila na vremenu, ne bi trebalo da pričaju i ja cenim da im je to zbog korišćenja vremena da plagiraju jedne i druge, ali moram reći da to takođe nije akademski čestito, ukoliko se predlagač amandmana poziva na akademsku čestitost. I na kraju, što se procenata tiče, tih 9,5 ili 10% biće, ali ima ona narodna poslovica – kad na vrbi rodi grožđe a može i na sveti nikad. Zahvaljujem. Zahvaljujem. Izvolite gospodine ministre. Konstatujem da je ministar prihvatio amandman na član 75. Odbora. Zahvaljujem. Na član 79. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Dubravka Filipovski, Velimir Stanojević i Zlata Đerić. Vlada i Odbor za odbranu i unutrašnje poslove prihvatili su amandman, a Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije, pa konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo Predloga zakona.

Izvolite? Pa da li je moguće da su svi ovde pričali o plagiranju, prepisivanju, otimanju amandmana, krpež zakonu, o svemu mogućem su pričali 15 minuta, čitali su rečnike, prizivali ne znam šta Lepo sam vas pitao hoćete da upristojite ovu sednicu i da vratite temu na dnevni red?

Pa ko vas je to pitao, čoveče? Dovedite gospodina Arsića da vam pokaže kako se vodi sednica parlamenta, gospodski, fino, bez svađe, argumentovano Ja sam imao učitelja, gospodine Šutanovac

Izvolite, nastavite. Da li želite na još jednu pauzu, gospodine Šutanovac? Ne znam na šta aludirate? Vidim da ste veseli i da ste duhoviti, da želite da se menjate, pa ne želite da se menjate Gospodine Bečiću, vi meni danas treba da se divite ovde i fizički i mentalno. Gospodine Šutanovac, mislim da ne priliči dostojanstvu parlamenta, da govorite sa rukom u džepu i da se na takav način obraćate Narodnoj skupštini. Na član 82. amandman je podneo narodni poslanik Dragan Šutanovac.

Zašto sam predložio od 8 sati? Pa, ljudi, potpuno je neprihvatljivo da šaljete policajce da ujutru bude i žene i decu, da privode ljude sa lisicama na rukama, da bi oni posle nekog vremena bili pušteni. Imajte u vidu, malopre ste pričali o ustavnim pravima itd. Zbog čega? Ko ujutru u 8 sati izađe pred tužioca? Dajte mi statistiku. Da li znate iz ove vaše akcije „Rezač“, ovog „tupog rezača“, koliko ljudi i kada su izašli pred tužioca? Da li znate da ima ljudi koji su čekali do 23,00 časa uveče da izađu pred tužioca, a privedeni su ujutru u pola šest pred kamerama i pred porodicom. Zbog čega tako? Zato što to, onako, dobar je snimak, pa da se stave lisice ljudima na ruke, pa vi to prikazujete, pa se proslavite, pa kao eto. To se ne radi, gospodine, pogotovo ne sa ljudima koji se optužuju za krivična dela koja su sva u dokumentima. Dakle, predložili smo da se to radi od 8 do 22 časa, iz jednog razloga, jer mislim da nije u redu da roditelji koji imaju maloletnu decu, a koji su očigledno žrtva, jer su pušteni, da deca prisustvuju takvim aktivnostima. Ako se radi o posebnoj situaciji, potpuno razumem. Posebna situacija je posebna situacija. Malopre smo govorili o tome da mi ne možemo da uđemo u kuću i da nasilnika u porodici, koji prebija ženu, privedemo, zato što imamo, ne znam šta sve imamo kao smetnju da to uradimo, a smetnje su u nama, a ne u zakonu, niti u Ustavu, nego ne želimo da to uradimo, jer očigledno štitimo nečije interese.

Postoji samo jedan razlog, da se napravi jedan potpuni haos, da se uspaniči porodica, da se uspaniče deca, da se napravi atmosfera u kojoj je neko već okrivljen ili osuđen. Ovo je mnogo ozbiljna stvar, gospodine ministre. Ovo nije stvar za opoziciju i za vlast. Ovo je stvar za one ljude koji su nevino privedeni, a ima ih onoliko. Da li je neko nevino priveden, o tome odlučuje sud. Ko će biti priveden, odlučuje tužilaštvo i daje nalog policiji za privođenje, a oni koji su činili krivična dela, treba da budu zabrinuti, oni, za svoju ženu i decu, zašto ih izlažu tome, da su ti ljudi se ogrešili o zakon, da su osumnjičeni za najteža koruptivna dela, za najteža krivična dela, ne znam da je nekog poštenom građaninu Srbije policija uopšte dolazila? Oni ljudi koji imaju razloga da se brinu su oni koji su brutalno kršili zakone ove zemlje, koji pokušavaju na razne načine da to objasne i samo kada vidimo scene poput onog „Heterlenda“ u Novom Bečeju, gde imate ruinu od zgrade, na kojoj nema ni krova, nema ništa, razvaljena zgrada, a nestalo milion i 200.000 i samo neka mi to objasne.

Gospodine Stefanoviću, pomenuću vam samo jedno ime, Borislav Novaković, oslobođen svih optužbi, oslobođen po tome kada je privođen, oslobođen svih optužbi, tužilaštvo odustalo. Znači, dva predmeta. Po prvom oslobođen, a ima sijaset ljudi i recite mi samo ko je osuđen? Dajte mi ime jednog koji je osuđen, pa da idemo na osnovu toga, a malopre ste pričali o tome kako ne možemo da privedemo nasilnike u porodici, jer će ih sud osloboditi. Šta ćemo sa ovima koje vi hapsite, pa ih sud oslobađa? Srećom, takvog ni jednog nije bilo, od kada sam ministar unutrašnjih poslova, pa i u slučaju gospodina Novakovića, koji je osumnjičen za koruptivna dela u slučaju Bulevara oslobođenja, taj predmet se nalazi pred sudom. Za taj predmet nije oslobođen i u tom predmetu mu se sudi. Ni jedan od tih ljudi koji su uhapšeni, od kako sam ministar unutrašnjih poslova, niti je oslobođen pravosnažno, niti mu je optužnica odbačena, ni za jednog. Dakle, mi ozbiljno radimo svoj posao i znamo šta radimo.

To pokazuje da u tom trenutku taj posao nije bio urađen dobro i tu se potpuno sam ministar unutrašnjih poslova, nema ni jedne oslobađajuće presude. Voleo bih da ima presuda uopšte, jer i oslobađajućih ili osuđujućih, žao mi je što sudovi ne rade onom brzinom kojom bismo svi voleli, pošto je to i tim ljudima koji su optuženi, koji su osumnjičeni znači nešto, pa i da se osude brže će krenuti u izdržavanje krivičnog dela, izdržavanje kazne ili ako se oslobode oslobađaće se svih optužbi i njihov život se menja na bolje. Dakle, voleo bih da sudovi bolje rade svoj posao, brže. Možda se i ovim što sam rekao mešam u rad sudova, ne želim to. Dakle, neka sudovi rade, ali mi je drago da policija one ljude koje hapse otkad sam ja ministar unutrašnjih poslova uradila svoj posao profesionalno. Na član 83. amandman sa ispravkom je podneo narodni poslanik Milan Petrić.

Na član 85. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Marko Đurišić, Aleksandar Senić, Ninoslav Stojadinović, Branka Karavidić, Biljana Hasanović Korać, Goran Bogdanović, Slobodan Homen, Miroslav Marinković, Ivan Karić i dr Blagoje Bradić. Izvolite, gospođo Karavidić. Hvala gospodine predsedavajući. Član 85. govori o pravima lica koja se dovode. Mi smo predvideli da se u članu 85. briše stav 2. Inače, u članu 85. stavom 2. je predviđen izuzetak kod pravila da je policijski službenik dužan da lice koja dovodi pre dovođenja, na jeziku koje lice razume, upozna za razlozima dovođenja, pravu na obaveštavanje porodice ili drugih lica kao i o pravu na branioca. Izuzetak podrazumeva da policijski službenik može upoznati lice sa pravima tek po dovođenju i to ako okolnosti u konkretnom slučaju ukazuju da bi to moglo ugroziti postizanje zakonitog cilja. Dakle, u pitanju je diskreciona ocena policijskih službenika i otvara prostor za zloupotrebu i za najgrublje ograničavanje i ugrožavanje prava građanina da bude upoznat sa osnovnim pravima pre samog dovođenja. Od ovog slučaja može zavisiti kasnije ceo tok eventualnog postupka - da li je policijski službenik pravilno ocenio okolnosti u i u skladu sa tim pravilno postupio, to je pitanje? Da li je povređeno pravo građanina da bude obavešten o svojim pravima, da li se time uticalo na njegov položaj u eventualnompostupku i tome slično? Ukoliko je potrebno da se utvrdi određeni izuzetak od pravila, on mora biti precizan i tako definisan da ne dozvoljava bilo kakva široka tumačenja, niti diskreciona postupanja. U odbijanju našeg amandmana vaš odgovor glasi da se amandman ne prihvata, zato što Vlada smatra da u slučajevima hitnih intervencija koje ne trpe odlaganje zbog ugrožavanja života ili zdravlja nekog lica, lica koje se dovodi, koje predstavlja pretnju po život i zdravlje, biće upoznato sa svojim pravima kada se otkloni opasnost. Ja bih zaista želela da mi gospodin ministar malo bolje objasni, znači da mi ovo obrazloženje proširi time i da me uveri da neće doći do zloupotreba ovog stava 2. člana 85. Hvala. Zahvaljujem. Izvolite, gospodine ministre. Prihvatam ovaj amandman. Kolege su imale neke slučajeve, ali smatram da svi ti slučajevi mogu da se razreše i u toku samog dovođenja u procesu dovođenja. Dakle, nakon privođenja lica, nakon obezbeđivanja lica u smislu da on višenije pretnja ni po sebe ni po druge nakon toga, a pre dovođenja u stanicu policije ili kod tužioca može mu se saopštiti razlog dovođenja i tu potpuno prihvatamo. Zahvaljujem gospodine ministre. Konstatujem da je ovaj amandman prihvaćen. Na član 86. amandman je podneo Odbor za odbranu i unutrašnje poslove. Konstatujem da je i ministar prihvatio i amandman na član 86. Na član 88. amandman su zajedno podneli narodni poslanici dr Vladimir Orlić, Dušica Stojković, Aleksandar Marković i Nenad Nikolić. Vlada i Odbor za odbranu i unutrašnje poslove prihvatili su amandman, a Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Na član 89. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Marko Đurišić, Aleksandar Senić, akademik Ninoslav Stojadinović, Branka Karavidić, Biljana Hasanović Korać, Goran Bogdanović, Slobodan Homen, Miroslav Marinković, Ivan Karić i mr dr Blagoje Bradić. Vlada i Odbor za odbranu i unutrašnje poslove prihvatili su amandman, a Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Konstatujem da je amandman postao sastavni deo Predloga zakona. Izvolite, gospođo Karavidić. Hvala gospodine predsedavajući. Pa, poslanička grupa Boris Tadić - Socijaldemokratska stranka je podnela pedesetak amandmana i ovo je već, ako se ja ne varam 15. ili 16. amandman. U toku sednice je ministar prihvatio, čini mi se, tri naša amandmana. Ja samo mogu da iskažem zadovoljstvo što se pažljivo čitaju naši amandmani. Naravno, oni nisu kozmetički, oni su, čini mi se, u nekim slučajevima i suštinski. Pa, još jednom, smatram da je ovo dobar znak da se i opozicija u ovom parlamentu bar donekle sluša. Narodni poslanik profesor doktor Dušan Milisavljević podneo je amandman kojim se predlaže dodavanje nadnaslova, naslova i člana 90a i 90b. Da li neko želi reč? (Ne) Zahvaljujem. Na član 91. amandman su zajedno podneli narodni poslanici dr Vladimir Orlić, Dušica Stojković, Aleksandar Marković i Nenad Nikolić. Na član 92. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Dubravka Filipovski, Velimir Stanojević i Zlata Đerić. Vlada i Odbor za odbranu i unutrašnje poslove prihvatili su amandman, a Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandmanu skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Na član 96. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Dubravka Filipovski, Velimir Stanojević i Zlata Đerić. Na član 96. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Nenad Čanak, Bojan Kostreš, Olena Papuga, Nada Lazić, Đorđe Stojšić i mr Dejan Čapo. Vlada i Odbor za odbranu i unutrašnje poslove prihvatili su amandman, a Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandmanu skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo Predloga zakona. Na član 100. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Dubravka Filipovski, Velimir Stanojević i Zlata Đerić. Da li neko želi reč? (Ne) Zahvaljujem. Na član 100. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Marko Đurišić, Aleksandar Senić, akademik Ninoslav Stojadinović, Branka Karavidić, Biljana Hasanović Korać, Goran Bogdanović, Slobodan Homen, Miroslav Marinković, Ivan Karić i mr dr Blagoje Bradić. Na član 102. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Marko Đurišić, Aleksandar Senić, akademik Ninoslav Stojadinović, Branka Karavidić, Biljana Hasanović Korać, Goran Bogdanović, Slobodan Homen, Miroslav Marinković, Ivan Karić i mr dr Blagoje Bradić. Vlada i Odbor za odbranu i unutrašnje poslove prihvatili su amandman, a Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandmanu skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo Predloga zakona. Na član 107. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Marko Đurišić, Aleksandar Senić, akademik Ninoslav Stojadinović, Branka Karavidić, Biljana Hasanović Korać, Goran Bogdanović, Slobodan Homen, Miroslav Marinković, Ivan Karić i mr dr Blagoje Bradić. Vlada i Odbor za odbranu i unutrašnje poslove prihvatili su amandman, a Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandmanu skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo Predloga zakona. Na član 109. amandman su zajedno podneli narodni poslanici dr Vladimir Orlić, Dušica Stojković, Aleksandar Marković i Nenad Nikolić. Vlada i Odbor za odbranu i unutrašnje poslove prihvatili su amandman, a Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandmanu skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo Predloga zakona. Vlada i Odbor za odbranu i unutrašnje poslove prihvatili su amandman, a Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandmanu skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo Predloga zakona. Dakle, član 112. uređuje korišćenje elektromagnetnih sredstava. Mi smo predložili da se menja stav 3. i da on sada glasi: „Elektromagnetna sredstva je moguće koristiti samo u situacijama gde postoji stvarna i neposredna opasnost po život ili opasnost od ozbiljnih povreda i gde manje opasna sredstva prinude nije moguće upotrebiti“ Smatramo da nije logično objašnjenje koje ste dali da se sredstva upotrebljavaju od manje ili manje opasnog ka više opasnom. Ako se obrazlaže, onda je po nama neophodno da stoji ovo, ili ste mogli samo da stavite da se elektromagnetna sredstva koristi u skladu sa korišćenjem svih ostalih sredstava koja se koriste kao sredstva prinude. Ne mislim da će vam pasti kruna s glave ukoliko prihvatite ovo. Ovo je stvar koja, ja mislim, uređuje jednu materiju koja se po prvi put javlja u našem zakonodavstvu, a verujem da ni na koji način ne ugrožava, već naprotiv, ovaj amandman doprinosida ovaj deo bude kvalitetniji. Zahvaljujem. Na član 114. amandman je podneo narodni poslanik Dragan Šutanovac. Izvolite, gospodine Šutanovac. Ovaj član je jako interesantan. Ako dozvolite samo jedan sekund, u originalnom članu 114. kaže se: „Sredstva za vezivanje mogu se upotrebiti radi sprečavanja napada, otpora, bekstva ili samoobrađivanja lica“ Mi smo dali amandman koji kaže: „Sredstva za vezivanje mogu se upotrebiti samo u slučaju sprečavanja napada, otpora, bekstva ili samopovređivanja lica“ Šta to znači? Ovo što je definisano u Predlogu zakona, ne znači da je samo to. Podsetiću vas da policija u poslednje vreme, a dešavalo se i ranije, ako mi dozvolite, evo digresiju jednu, neke 2004, 2005. godine, doživeli smo da legenda sportskog fudbala, gospodin Dragan Džajić bude priveden sa lisicama na rukama, a sigurno nije hteo da spreči, da napravi napad, da pruži otpor, da pobegne, ili da se samopovredi. Dakle, time što vi ovo izbegavate da uvrstite u Predlog zakona, gospodine ministre, vi nama samo najavljujete da će se nastaviti sa praksom privođenja ljudi sa, kolokvijalno rečeno, sa lisicama, bez osnova koji piše… Izvolite Markoviću, dobacili ste mi nešto, pa vas nisam dobro čuo. Ja bih reagovao u tom trenutku. Nastavite da izlažete. Jako interesantno, gospodine Bečiću, kako vi izgleda na desno uvo slabije čujete, pa reagujete samo na levu stranu. Možete da se okrenete leđima prema nama, pa da čujete malo i onu drugu stranu. Dakle, gospodine ministre, ako ostane kako ste predložili, ne služi ničemu. Ne služi ničemu, jer znači da može da se probudi neko u šest ujutru ko je sa porodicom, vi ste srećni i zadovoljni što ste ga konačno pronašli na stanu gde živi inače,ko je prekjuče bio kod vas, davao izjavu, sačekate ga na izlazu iz lifta, stavite mu lisice, kamere su upaljene, rasveta ide. Onaj lupi i kaže - sad, on izlazi i eto ga, na prvom programu, da li PINK-a, RTS-a, ili gde već. Gde to ima, gospodine ministre? Nemate više vremena ovlašćenog, gospodine Šutanovac, iskoristili ste sve vreme i poslaničke grupe i ovlašćenog. Reč ima ministar. Izvolite, gospodine ministre. Od 2000. do 2012. godine smo te filmove gledali jako često, samo što je bilo na svim televizijama i bilo u svim medijima, i to sa istim naslovima, pošto je neka ruka to vodila, zvala one telefonske brojeve urednika, znaju oni koji su bili pozivani, znaju ko ih je pozivao, iz kog kabineta. Znaju ime te osobe, isto. Ima i skraćenicu, ima i jedan nadimak. Zvali ih i diktirali šta da pišu. Što se tiče tog, imali smo pre nešto više od pet godina situaciju da nisu stavili lisice na ruku licu i to lice je ubilo policajca. Znate, ko će da ode sada u tu porodicu kod deteta tog policajca da mu kaže - bap super što tvoj tata ili njegov kolega nije stavio lisice na ruke ovom licu, jer da je to uradio možda bi taj policajac danas bio živ? Ne možemo u jednom trenutku da kukamo za njihove cipele, za pantalone, a onda kada obavljaju posao, hajde da ne rade ništa. Gledali smo one scene američke policije, oni stavljaju onu vezu na ruke u svakom slučaju, svakome. Time štite živote svojih policajaca, štite živote policajaca. Mi se trudimo da zaštitimo živote srpskih policajaca. Lica koja se privode i koja su osumnjičena za izvršenje bilo kog krivičnog dela, ne znamo kakvo će njihovo ponašanje biti, kada ih policija privede, možda odluče da beže u toku dovođenja, možda odluče da napadnu policajca, možda im se promeni psihičko stanje, bolje da imaju lisice na rukama, ili sredstva za vezivanje. Tako štitimo živote policajaca koji se bave ovim poslom. To ionako traje do dovođenja u policijsku stanicu, ništa strašno.

Izvolite, imate pravo na repliku, iako po Poslovniku nemate. Gospodine ministre, to što vi kažete ja mogu potpuno da podržim, ali ne u situaciji u kojoj to piše kako piše. Onda treba da se kaže – sredstva za vezivanje koriste se u svim situacijama, i tačka. Kako policajac danas procenjuje?

Ovde dajte prostor potpuno bespotrebno da policajac donosi sam odluku šta će da radi, a u stvari ne piše ništa, jer objektivno, to što ste vi sada nama rekli kao obrazloženje znači da mogu svakome da se stave lisice, jer je nepredvidivo ponašanje svih. Pa, evo naš predsedavajući, čovek nepredvidljiv, non-stop, ne možete da uhvatite da li sluša ili ne sluša, kako reaguje. Ja sam za to da se ovde ispoštuje samo u ovim slučajevima, a policajac neka to uradi, pa i ako je pogrešio, može da obrazloži.

Zbog čega? Ljudi, samo u ovim slučajevima koji su precizno definisani i podržava, ili napišite – u svim slučajevima, pa stavite lisice na ruke svima. Evo, obećavam gospodine Šutanovac, da ću se lično založiti da u jednom slučaju ne bude lisica. Reč ima narodni poslanik Vanja Vukić. Ja ću opet, kao i u raspravi u načelu, podsetiti gospodina Šutanovca da je u pravu da nikad nisu vodili MUP, da nisu hteli da preuzmu odgovornost, da su imali svoje policajce, svoje inspektore, svoje privatne istrage, što je kasnije i dovodilo do oslobađajućih presuda za neke koji su hapšeni po političkoj odgovornosti.

Nisam se ja prepoznao, gospodine Bečiću. Nemojte mi to pričati. Dakle, gospodine Vukiću, koji su to privatni policajci DS? Pre nekih pet dana ste nam rekli da nisu mogli da se postavljaju načelnici zato što DS nije dozvoljavala, a sada čujemo da smo imali naše policajce. Ja vas molim da ustanete sada i da kažete imenom i prezimenom. Ako je to Veljović, postavljen u vreme još Dragana Jočića, da li je tako? Koji su to policajci DS koji su vodili loše istrage, koje su završene oslobađajućim presudama? To mi je isto jako važno, pošto ministar Stefanović misli da su sve istrage koje su vođene završene sudskim presudama koje nisu oslobađajuće. Inače, gospodine Stefanoviću, i gradonačelnik Bojnika i gradonačelnik Kraljeva i gradonačelnik Niša, svi su oslobođeni. Odlazak na teren nema veze sa vama. Hvala.

Zahvaljujem. Dame i gospodo narodni poslanici, to što je neko priveden po nalogu tužilaštva, a nije osuđen, ne mora čak da bude ni dokaz nevinosti. To može da bude dokaz dodatne krivice stranke bivšeg režima zbog reforme pravosuđa, pa sudije iz njihove partije neće da osude one koji su ih iz te partije postavili. No, da se vratim na vezivanje, recimo, navodim primer, to vezivanje je, kažem mogu se upotrebiti, znači, ne moraju, a recimo, može da dođe do samopovređivanja i, recimo, neko posadi zgradu na pašnjaku, i posadi jedan sprat, i na krovu posadi još jednu zgradu, i sada dođe do neke istrage i tužilaštvo da nalog za privođenje i policija dođe na pašnjak, vidi da je posađena zgrada, da je na zgradi posađena još jedna zgrada, popnu se gore, zazvone i moraju da procene da li to lice može, u trenutku nekog rastrojstva, uznemiren, što je pronađen, uhvaćen, itd, da bude suicidno. Možda neće da napadne policajca, možda hoće da se samopovredi, možda neće da mu se sudi. U takvim situacijama, policija, starešine moraju da procene da li je potrebno sredstvo vezivanja, da li je to sredstvo prinude potrebno ili nije. Zato mislim da je član 114. precizan i da daje pravo policiji da može, a ne mora, ali recimo ako proceni da na tom pašnjaku postoji neka opasnost po njih ili po onog po koga su došli, oni su u obavezi da primene to da ne bi došlo do samopovređivanje. Na član 121. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Marko Đurišić, Aleksandar Senić, akademik Ninoslav Stojadinović, Branka Karavidić, Biljana Hasanović Korać, Goran Bogdanović, Slobodan Homen, Miroslav Marinković, Ivan Karić i mr Blagoje Bradić. Da li neko želi reč? (Ne) Na član 122. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Dejan Nikolić, Jovan Marković, Jovana Jovanović, Aida Ćorović, Vesna Marjanović i Dragoljub Mićunović. Vlada i Odbor za odbranu i unutrašnje poslove prihvatili su amandman, a Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije, pa konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo Predloga zakona. Na član 124. amandman su zajedno podneli narodni poslanici dr Vladimir Orlić, Dušica Stojković, Aleksandar Marković i Nenad Nikolić. Zahvaljujem. Na član 124. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Dejan Nikolić, Jovan Marković, Jovana Jovanović, Aida Ćorović, Vesna Marjanović i Dragoljub Mićunović. Zahvaljujem. Na član 129. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Živković i Vladimir Pavićević. Poštovane dame i gospodo, mi predlažemo da u poslednjem stavu člana 129. formulacija bude sledeća: „pravila i način upravljanja ljudskim resursima propisuje ministarstvo“, a ne ministar kao što nam je predložio ministar Stefanović. Ministar Stefanović je nama odgovorio da ne može da prihvati ovaj amandman i da će da se drži arbitrarnosti kada sudimo o sadržini ovog predloga zakona, uprkos našoj snažnoj argumentaciji da to ne treba da bude tako, i pozvao se na to da prema izvesnim propisima ministar predstavlja ministarstvo i da ministar usvaja izvesne propise. Poštovani gospodine Stefanoviću, i ako prihvatite naš amandman, vi ćete i dalje predstavljati ministarstvo, a ministarstvo može u skladu sa ovim propisima da usvaja ove propise. Vi ste, ministre Stefanoviću, pitali tokom rasprave danas – kakvog bi to imalo smisla da neko ministarstvo sada usvaja ili donosi, pa nije to neko lice, dovešćemo u zabunu neke ljude? Ja se onda pitam – da li onda gospodin Vučić nas sve skoro svakodnevno dovodi u zabunu? Na primer, ministre Stefanoviću, kada mi dobijamo predlog zakona u Skupštini, tu nam ne piše – predsednik Vlade podnosi Narodnoj skupštini Predlog zakona o policiji, nego vrlo precizno piše – Vlada na osnovu člana 123. tačka 4. podnosi Narodnoj skupštini Predlog zakona o policiji, a onda, gospodine Stefanoviću, u desnom donjem uglu potpis predsednika Vlade.

Vlada je kolektivni organ.

Predsednik Vlade predstavlja Vladu, ali je Vlada kolektivni organ. Ministarstvo to nije i zato Vlada može da ovlasti bilo kog člana Vlade da je predstavlja. Danas sam ja ovlašćeni predstavnik Vlade u smislu ovog zakona, iako je predsednik Vlade potpisao i uputio ovaj zakon Narodnoj skupštini, a predsednik Vlade može u svakom trenutku da ovlasti, odnosno Vlada može da ovlasti drugog člana da zastupa ovaj zakon. U ministarstvu je to nemoguće i zato sam ja danas pred vama. Da je moguće, mogao sam da ovlastim nekog od državnih sekretara ili sekretara Todorovića, koji je veteran u ovim skupštinskim raspravama, i da umesto mene sedi i razgovara sa vama, ali to je nemoguće, jer sam samo ja ovlašćen u ime ministarstva da ga predstavljam i tako je po zakonu. Razmišljao sam da li da se javim po ovim amandmanima, gde se navodno ministru uskraćuju ovlašćenja, ali ovakve vrste amandmana može da predloži neko ko nema iskustva u vođenju bilo kog državnog organa ili barem u radu nekog državnog organa. Naime, u potpunosti se slažem sa ministrom unutrašnjih poslova da je Vlada kolektivni organ. Vlada odluku donosi glasanjem. Sa druge strane, postavlja se pitanje – kako bi bilo koje ministarstvo, pogotovo MUP koji broji ogroman broj ljudi, desetine hiljade nudi, moglo da donese takvu odluku? Nisam čuo danas uopšte, ni u raspravi u načelu, koji je to način kako bi ministarstvo donosilo bilo koju odluku u tom smislu? Dakle, da li je to glasanjem, da li je to glasačkim kutijama, pa svi glasaju i onda ministarstvo donese odluku?

Vlada i Odbor za odbranu i unutrašnje poslove prihvatili su amandman, a Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije, pa konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo Predloga zakona.

Verujem, uvaženi ministre, kada se sada budete konsultovali sa kolegama koji sede sa vama će vam ipak dati do znanja da policajce ne možemo da tretiramo na način koji ste predložili u zakonu. Predlažemo da u slučaju da se stručno usavršavanje realizuje na udaljenosti većoj od 75 kilometara, to je red veličine sat vremena vožnje, od mesta prebivališta zaposlenog ili u slučaju da je zaposleni obavezan na celodnevno prisustvo u mestu stručnog usavršavanja zaposleni u ministarstvu za vreme trajanja stručnog usavršavanja ima pravo na smeštaj, ishranu i 20% od dnevnice, što je danas, koliko ste vi dali dnevnicu, 30 dinara. Dame i gospodo, koji ga savetujete, vidim da se okreće prema vama, mislim da je ovo nešto što je dobro za policajce. Znači, ako policajac dođe iz

Dakle, nemojte tretirati te ljude kao puku radnu snagu, o kojima ne brinete ništa. Ne, nisam. Ja se izvinjavam vama zaista, sve vreme imam problem da vas čujem. Vi ste nešto utihnuli i onda sam ja pogrešio.

Nije problem, samo završite, pa nećemo onda. Prekinuli ste me u mom nadahnutom izlaganju. Znači, lepo sam govorio, mislim u interesu svih onih policajaca i države Srbije, koja hoće da školuje te policajce, da im obezbedi smeštaj, ishranu i tih 30 dinara, valjda, onako za čokoladnu bananicu… Da vam kažem, u situaciji kada se zemlja suočava i sa ekonomskom konsolidacijom i kada pokušavamo da posle mnogo godina živimo od onoga što zaista zarađujemo, a ne od onog što pozajmljujemo, mi smo obezbedili tim ljudima smeštaj i ishranu, što je veoma značajno. Izvinite, ti ljudi koji idu na stručno usavršavanje imaju svoju platu. Oni imaju svoju platu i oni pored smeštaja, ishrane, plate, jer u tom trenutku stručnog usavršavanja ne vrše svoj posao, a primaju platu, imaju i 20% dnevnice. Dakle, narodni poslanici su tada shvatili da ne treba da primaju dnevnice zato što je to više od onog što može država da izdrži, čak iako je simbolično. Dakle, neko ko želi usavršavanje, znači, mi mu usavršavanjem dajemo način da napreduje, jer je to jedan od uslova u karijernom napredovanju, mi mu pružamo mogućnost, ulažemo faktički u njega, jer neko plaća to njegovo stručno usavršavanje, a u situaciji kada zemlja mora, pre svega, da razmišlja o onome što je vitalni interes, mislim da ta razlika da li mu je dnevnica ovolika ili onolika, neko ko iskreno želi stručno usavršavanje ne predstavlja uslov. Nekada su ljudi išli bez ičega. Nisu dobijali ništa, pa su išli da se usavršavaju jer su znali da će im to znanje trebati da bi napredovali u struci da bi mogli da zauzimaju odgovarajuća rukovodeća mesta u MUP-u. Dame i gospodo, ja ću vrlo kratko. Ja sam spreman da glasam za ovaj amandman, ali ne znam da li sam dobro čuo, školovanje u beogradskom pašaluku ili pašnjaluku, ako je pašnjaluk ja ću onda da glasam.

Znači, nema niko. Na član 133. amandman je podneo Dragan Šutanovac. Gospodine ministre, nije nepoznata stvar da policajci sami sebi u svetu plaćaju određene obuke, ukoliko žele da napreduju, participiraju nekim obukama za koje čak SAD ne plaćaju svu obuku svojim policajcima. Znači, kada se opredelite da napredujete morate malo iz svog budžeta da izdvojite, ali iz kog budžeta da izdvoje ljudi kojima ste smanjili plate, smanjili dnevnice, doveli ih na rub egzistencije? Kako i gde piše u zakonu to što ste rekli da se obezbeđuje smeštaj i ishrana? Ja to ne vidim nigde. Mi smo čak stavili da se radi o 75 kilometara, u smislu da dotle može da se putuje, jer se putuje po Beogradu po sat vremena. To znate. Ali nigde u zakonu to ne piše. Ovako kako je napisano, ljudima koji su na školovanju ne sleduje ništa, a dnevnica kao takva, slažem se potpuno, mizerna je stvar. Govorim o 150 dinara, 20% je 30 dinara, to je stvarno potpuno besmisleno. A, što se tiče pašnjaka, ko o čemu gospodo, ovce o pašnjaku, ja imam potpuno razumevanje za to i uvek sam spreman da to naglasim. Svi pripadnici policije inače koji dolaze na usavršavanje, ono se najčešće izvodi tamo gde oni žive, dakle u policijskim upravama u kojima pripadaju, ali tamo kada dolaze, a najčešće dolaze ili u centar za osnovnu policijsku obuku ili u Kriminalističku policijsku akademiju, postoje internati, policijski hotel i smeštaj u koji mi njih stavljamo. Dakle, ti ljudi ne snose takvu vrstu troška jer smo potpuno svesni da oni ne bi mogli da plaćaju hotelski smeštaj za obuku koja traje mesec dana. Prosto je nemoguće. Ne mora sve da stoji u zakonu. Dakle, mi pokušavamo da se prilagodimo onim mogućnostima koje policija može da pruži u određenom momentu, kako bude ekonomska snaga zemlje rasla, što sam uveren da hoće, mi ćemo poboljšavati uslove za policiju.